gdje smo donijeli odluku da se, tj. gdje su donijeli odluku da se zamijeni Barišić sa g. Čičkom. Kada SDP ne bi danas glasovao, a i ostale parlamentarne stranke, ostali klubovi zastupnika, danas HDZ ne bi imao kvorum.

Poštovani kolega Škoro, izvolite. Poštovane kolegice i kolege i svekolika hrvatska javnosti, ja ću uistinu tražiti stanku i tražim je u ime Kluba Domovinskog pokreta zbog toga što želimo stanku. Želimo se konzultirati jer skidanje imuniteta, zahtjevi za skidanjem imuniteta, optužnice stižu kao na pokretnoj vrpci. Mi smo jučer otišli kući misleći da ćemo raspravljati o dvoje zastupnika, danas nas je dočekalo troje. Možda će do kraja dana biti i četvero. Neka rade institucije svoj posao, ali dopustite nam da imamo stanku iz jednostavnog razloga što ne znamo trebamo li biti suzdržani u ovom glasovanju zato što uistinu, kao što neke od kolega spominju, ne žele sudjelovati u ovom igrokazu, dovoljno je spomenuti da smo bili svjedoci afera poput afere Bankomat, afere Spice, imali smo situaciju s g. Vidoševićem, još uvijek je situacija na sudu s g. Sanaderom, gđa. Rimac je u istražnom postupku i tako iz dana u dan. Dakle, ne samo da se ljudi lišavaju slobode, ne samo da odlaze iz ovog Sabora kao osumnjičenici, nego te postupke nitko više poslije toga niti prati niti imamo spoznaje kada će i kako biti završeno. Dakle, tražim stanku u ime Kluba Domovinskog pokreta zbog toga što se želimo konzultirati hoćemo li po ovom pitanju biti suzdržani ili ćemo biti za. U ime Kluba HSLS-a i Reformista tražim stanku kako bismo dodatno istaknuli važnost borbe protiv korupcije, što naravno, snažno podržavamo. Problem je jedino u tome da se naša borba protiv korupcije svodi na spektakularna uhićenja, prije toga, kao što smo i vidjeli, pošalje se poziv medijima, sve se to poslika i što se dogodi nakon toga, apsolutno ništa. Temelj pravne države je povjerenje njezinih građana u pravosudni sustav, a upravo je pravosudni sustav i naše pravosuđe najlošije u ovoj državi. Procesi se rješavaju i traju, ne godinama, nego desetljećima. To je posebno opasno kada govorimo o političarima, a još je opasnije kada govorimo o političarima i nositeljima izvršne vlasti. Dvojici zastupnika, ali i dvojici gradonačelnika. Pa bih samo podsjetila na jedan slučaj koji smo imali u gradu Varaždinu kad je isto tako u jednom spektakularnom uhićenju uhićen gradonačelnik Čehok. To je bilo prije 10 godina.

Ima 4 potvrđene optužnice sve za nanošenje štete gradu Varaždinu. On je danas gradonačelnik grada Varaždina, on danas rješava ugovore u ovim sporovima zbog kojih je optužen i nepravomoćno presuđen, pije kavu sa premijerom, evo vidjeli smo ga 2 tjedna prije u Varaždinu, prije svečane sjednice županijske skupštine i priprema se za slijedeće lokalne izbore. Priprema se za slijedeće lokalne izbore, dakle to je naše pravosuđe. Ja se samo nadam da ova uhićenja neće završit na ovakav način kao što je u ovom slučaju Ivana Čehoka u Varaždinu. Stanka će biti odobrena i vama. Sada je na redu kolega Bošnjaković, izvolite. Gospodine predsjedniče, ja u ime Kluba HDZ-a tražim stanku od 5 minuta iz čistog razloga što i mi želimo još jednom raspravim ovo pitanje. Unatoč činjenici da su pokrenuti postupci, unatoč činjenici da postoji presumpcija nevinosti zajamčena našim ustavom RH, unatoč činjenici da ne postoje nikakve pravosudne pravomoćne presude, u svakom slučaju ovi postupci koji su inicirani i ovo izvješće o kojem ćemo mi danas glasovati nanosi i donosi jednu sjenu na rad svih političara i mi to želimo još jednom raspravit. U svakom slučaju borba protiv korupcije je iznimno važna, iznimno je bitna. Međutim moram reć da borba protiv korupcije nije samo pitanje pravosuđa, to je pitanje svih segmenata društva i svi moramo bit odlučni u toj borbi jer to je zaista nešto što razara društvo.

Kolega Beljak izvolite, sada ste vi. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. U ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a, HSU-a tražim stanku u trajanju od 5 minuta kako bi se konzultirali oko ove goruće teme danas u Hrvatskoj. Dakle, svi znamo da je HDZ optužen, da je donesena nepravomoćna presuda i danas su opet na vlasti, dakle slično kao što je Čehok u Varaždinu, tako i HDZ u cijeloj državi, što možda govori i o društvu, u stanju u kojem se društvo nalazi i u Varaždinu i u cijeloj Hrvatskoj ne samo u ovoj situaciji. Smatram da bi doista trebali porazmisliti da se institucije odnosno odnosno uopće pojam imuniteta ukine za sve saborske zastupnike jel to više nema nikakvog smisla. Poznajući način rada određenih ljudi koji se danas spominju, ljudi koji su iza njih, a danas se prave da ih ne poznaju, a to ne traje jedan dan, niti godinu dana, nego to traje najmanje 12.g. otkad sam ja u politici i meni su dolazili neki od tih ljudi kao gradonačelniku s određenim idejama, srećom pa sam cijepljen, pa sam odbio bilo kakvu kombinaciju, da nisam danas bi i meni skidali imunitet ni krivom ni dužnom. Možete se smijat kolko hoćete, možemo i o imenima govorit, tu sjede ljudi koji štite te ljude, koji stoje iza njih. Tako da predlažem da se razmisli u budućnosti da se skine osim za verbalni delikt, imunitet svim saborskim zastupnicima, a da se to ne koristi kao insinuacija jer sad određeni mediji govore da je g. Draganu Kovačeviću to napravljeno zbog toga jel HDZ ima svog kandidata za direktora Janafa. Dakle, da se to čisto otkloni ajmo ukinut imunitet svima nama, pa da se onda saborsko povjerenstvo i mi tu uopće ne moramo razgovarat o takvim stvarima na koga USKOK ili policija sumnja, nego odmah uhapsi bez ikakvog skidanja [[Upadica: Hvala kolega Beljak]] imuniteta osim za verbalni delikt ono što se radi [[Upadica: Hvala kolega Beljak]] određenim ljudima zbog pisanja i govorenja. Samo upozoravam, ako ste imali takvih ponuda trebali ste ih prijaviti da znamo o kome se radi. Reći ću javno. Sad vi mene prozivate za zataškavanje kaznenih dijela? Pa sami ste to rekli, nisam vas ja prozvao. Mi jako dobro znamo kako funkcioniraju stvari u RH.

Hvala vam lijepo, isteklo vam je vrijeme.

Povreda Poslovnika 238. čl., vi i ja smo vrlo rijetko razgovarali, a adresa za prijavu nije ministar nego je državno odvjetništvo, to vi jako dobro znate, tako da nije korektno imenovat, ja i vi o tome osobno nismo nikad razgovarali. Dobro, molim vas da prekinemo ovakvu vrstu rasprave. Kolega Tomašević izvolite. Molim vas, kolega Beljak, kolega Bošnjaković, molim vas. Jasno je da ćemo, jasno je da ćemo glasati za skidanje imuniteta ovih troje, trojici zapravo zastupnika. Međutim, moram priznat da je potpuno, ne znam kako to uopće nazvat, sramotno da mi u 50 dana ovog saziva skidamo imunitet ne jednom, ne dva, nego 3 zastupnika. Znači 50 dana smo, prije 50 dana smo konstituirani kao sabor i već skidamo troje zastupnika imunitet i pitam se koliko ćemo trajat ako nastavimo ovim tempom. Što se tiče, što se tiče druge situacije o kojoj želimo isto raspraviti i mislim da bi o tome trebali isto nać vremena u sabor da raspravimo jest ova informacija koja se pojavila da je Draganu Kovačeviću bila dojava da će biti uhićen, zapravo da je dobio tu dojavu u srijedu navečer što apsolutno smatram vrlo, vrlo problematično i nije mi jasno kako je moguće da u takvim istragama tajnim cure informacije da ljudi koji su pod mjerama su upozoreni da su pod mjerama kako bi stigli eventualno uništiti dokaze. Znači to itekako mislim da se trebamo time pozabaviti. Isto tako što se tiče 3 situacije osim ove dvojice zastupnika vezano uz, uz ovu najnoviju istragu USKOK-a ono što mislim da je isto tako HDZ-ova politička odgovornost na koju oni imaju pravo i to je premijerova prvenstveno odgovornost, on je imamo pravo staviti trećeg ovog zastupnika na listu Darka Puljašića, gradonačelnika Požege to je bilo njegovo pravo, ali ja ću ponoviti on je imao optužnicu u siječnju ta optužnica je potvrđena u srpnju nakon što, nakon izbora i zato mu sada dolazi zahtjev od DORH-a da mu se skine imunitet. Mislim da je to itekako, znajući u kakav je rizik išao premijer za to treba snositi [[Upadica: Hvala vam.]] političku odgovornost. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U ime Kluba SDP-a tražim stanku i želim još jednom ponoviti ono što smo izrekli jučer nakon što smo saznali za cijeli ovaj slučaj. SDP podržava rad neovisnih institucija i SDP će kao i dosad glasati za skidanje imuniteta po zahtjevu Državnog odvjetništva. Nema razloga da u ovom slučaju imamo neko nepovjerenje u rad institucija, ako prilikom drugih slučajeva posumnjamo na neku vrstu političke zloupotrebe institucija nećemo se libiti o tome govoriti kao što se nismo libili ni dosada. U ovome slučaju radi se o davanju minimalnog, a ne minimalnog nego i više od toga povjerenja institucijama da završe ovaj posao. Svim onima kojima se stavlja na teret našim kolegama to što im se stavlja na teret želimo prvenstveno da iznesu svoju obranu ko što mogu iznijeti svi drugi građani RH, da imaju pravedan sudski postupak, ako su nevini da se to dokaže na sudu i da se pridruže ovdje u sabornici, a ako su krivi neka odgovaraju, a građani neka ih ne biraju. Mada kao što je rekla gospođa Martinčević, a i u slučaju Grada Zagreba građani ponekad i biraju one koji imaju određenih doticaja sa institucijama. Da zaključim, ja sam svjestan da ovo sigurno nije zadnji put da raspravljamo o skidanju imuniteta.

Zahvaljujem. Imamo li još zainteresiranih, ako ne glasovat ćemo onda u 10 sati i 35 minuta. Znači za 5 minuta ja vas molim da budete ovdje.

Poštovane kolegice i kolege, molio bih vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli glasovati.

Kolegice i kolege, sada ćemo krenuti sa glasovanjem. Prvo, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka i davanje odobrenja za lišenje slobode i određivanje istražnog zatvora protiv Dražena Barišića zastupnika u HS-u. Dajem na glasovanje sljedeće odluke: 1. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Dražena Barišića zastupnika u HS-u po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta br.

Molim glasujmo. Tko je za?

Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Utvrđujem da je glasovalo 122 zastupnika, 121 za i 1 suzdržan te smo donijeli odluku kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Drugo, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka i davanje odobrenja za lišenje slobode i određivanje istražnog zatvora protiv Vinka Grgića zastupnika u HS-u. Dajem na glasovanje sljedeće odluke: 1. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Vinka Grgića zastupnika u HS-u po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta br.

Tko je za?

Utvrđujem da je glasovalo 125 zastupnika, 123 glasovalo je za, 2 su glasovala suzdržano tako da smo donijeli odluku kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Treće, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za nastavak kaznenog postupka protiv Darka Puljašića zastupnika u HS-u.

Glasovat ćemo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem da je glasovalo 125 zastupnika, 123 glasovalo je za i 2 su glasovali suzdržano te smo donijeli odluku kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.

Gospodine predsjedniče, cjenjene kolegice i kolege Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora na jutrošnjoj 5. sjednici održanoj 18. rujna, dakle razmotrili smo pisani zahtjev zastupnika Dražena Barišića od 17. rujna 2020. godine kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje sukladno odredbi Članka 14. HDZ sukladno Članku 42. stavak 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila je Matu Čička kao zamjenika zastupnika Dražena Barišića. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Draženu Barišiću koja je uvjet i za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegovog zamjenika Mate Čička. Nakon provedene rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem Članaka 14., 11. i 42. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Kolega Beljak, ja vas molim da malo tiše komunicirate u sabornici. Dana 17. rujna 2020. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Dražena Barišića, zastupničku dužnost sukladno Članku 9. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora počinje obnašati zamjenik zastupnika Mato Čičak na dan kada sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja. Zahvaljujem kolegi Jankovicsu i otvaram raspravu o ovom izvješću. Budući da se nitko nije javio zaključujem raspravu, pa dajem na glasovanje slijedeću odluku. Dana 17. rujna 2020. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Dražena Barišića.

Molim glasujmo.

Nakon što smo donijeli predloženu odluku pristupit ćemo davanju prisege.

Tekst prisege glasi: „Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak RH.“ Zastupnik Mato Čičak.

Ustava i Članka 207. Poslovnika Hrvatskog sabora. Temeljem navedenog članka Poslovnika propisano je da se zakon, zakoni kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravili u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Molim sada predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. Izvolite državni tajniče.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici, pred vama je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i usluga na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama. Konvenciju je do sada potpisalo 33 države članice Vijeća Europe, a 16 ih je ratificiralo.

Konvencije ratificirale 3 države članice. Inače konvencija je potpisana u Sant-Denisu 3. srpnja 2016. godine tijekom održavanja Europskom nogometnog prvenstva. Podsjetit ću ukratko na prošlost i na Konvenciju koja je donijeta 1985. koja je bila na snazi do donošenje ove Konvencije, a razlog donošenja te Konvencije su tragična događanja na stadionu Heysel u Bruxellesu te 1985. g. kada je poginulo 39 ljudi. Više desetaka ranjenih i pritisak na javne vlasti širom Europe zbog postojećih nereda koji su se, dakle, vezivali uz nogomet, rezultirao je usvajanjem, kao što sam rekao, prve Konvencije o navijačkom nasilju na sportskim natjecanjima. Od predstavljanja te Konvencije dogodila su se mnoga poboljšanja uz sigurnost i zaštitu u sportu i nogometu, a isto tako u kvaliteti na stadionima na kojima se održavaju najveća sportska nogometna okupljanja. Međutim, detaljno istraživanje pokazuje da se incidenti i dalje pojavljuju na prevelikom broju utakmica. Mnogi incidenti posljedica su i lošeg sigurnosnog menadžmenta, kao i infrastrukture na stadionima. Nasilje je u porastu i unutar i izvan stadiona te u gradskim središtima. Ponekad je nogomet postao i prijenosnik političkog ekstremizma ili druge vrste protesta, što svakako predstavlja veliki izazov za sigurnost. Vratiti ću se dakle na konvenciju koju ovim zakonom predlažemo potvrditi. Ona se temelji na radu i postignućima koja su učinjena na međunarodnoj razini od Europske konvencije o navijačkom nasilju iz 1985. g. Cilj ove konvencije je ići od pristupa fokusiranog nasilje prema integriranom pristupu baziranom na 3 neovisna stupa, a to su sigurnost, zaštita i uslužnost. Konvencija osim toga, promovira suradnju između javnih i privatnih sudionika koji su uključeni u stvaranje sportskih okupljanja, da bi ona bila sigurna, zaštićena, a gledatelji i navijači dobrodošli, sa naravno, uključivanjem lokalne zajednice i samih navijača. Konvencija osigurava mjere bazirane na najvišim sigurnosnim, zaštitnim i uslužnim standardima razvijenim u Europi. Evo, spomenuo sam 3 stupa na kojima se zasniva konvencija pa bih nešto o njima. Koncept sigurnosti okuplja sve mjere povezane sa zaštitom ljudi od ozljeda ili suočavanja s rizikom po njihovo zdravlje tijekom sportskog natjecanja. To sadrži infrastrukturu stadiona i certificiranost, planove za izvanredne situacije ili mjere u vezi s konzumiranjem alkohola. Sigurnosne mjere također, štite ljude na njihovom putovanju na sportsko natjecanje i u javnim područjima, dakle, ulicama, trgovima, izvan stadiona. Koncept zaštite uključuje sve mjere koje su propisane i dizajnirane da odvrate, spriječe ili sankcioniraju svaki nasilni incident ili nedolično ponašanje u svezi sa sportom ili drugim, ili takvim javnim okupljanjem, unutar ili izvan stadiona. Posebno uključuje i procjenu rizika, suradnju između policije i ostalih relevantnih agencija kao i izricanje sankcija. Koncept usluge sadrži sve mjere koje su dizajnirane napraviti nogometno ili drugo sportsko okupljanje ugodnim i dobrodošlim za sve sudionike, kako na stadionu, tako na svim javim mjestima gdje se navijači i gledatelji okupljaju prije, za vrijeme i poslije utakmice. To uključuje svakako i dobro ugostiteljstvo, sanitarne čvorove, ali izvan svega se fokusira na način kako se navijači tretirani kroz cijelo vrijeme sportskog natjecanja odnosno okupljanja. Konvencija naglašava preklapajući karakter mjera sigurnosti, zaštite i uslužnosti na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim okupljanjima bez obzira na njihovu primarnu svrhu. Te mjere su međusobno povezane u smislu utjecaja i stoga moraju biti izbalansirane i ne smiju stvarati i implementirati se u izolaciji. Imajući u vidu da jedan stup može utjecati na druga dva, konvencija zahtijeva da uloga i akcija svake agencije uključene u planiranje i operativne aktivnosti vezane za sportsko okupljanje budu koordinirane, komplementarne, proporcionalne i provedene kao dio sveobuhvatne sigurnosne strategije. Konvencija također, naglašava važnost uloge gledatelja i lokalne zajednice u pomoći da nogometne utakmice i druga sportska natjecanja i okupljanja budu sigurna, zaštićena i pristupačna. Na lokalnoj razini, integrirani pristup bi trebao sadržavati potrebu za zajedničkim radom lokalnih vlasti, klubova, zaštitarskih službi. Cilj je osigurati da sport, najčešće nogomet, zauzme mjesto u okruženju, gdje su visoki standardi fizičke infrastrukture u kombinaciji s adekvatnim aranžmanima sigurnosnog menadžmenta. Da bi osigurali određeni stadion, dostiže željene standarde u oba područja, potrebno je učinkovito licenciranje stadiona i sigurnosno certificiranje aranžmana. Ponavljam, cilj je da se na stadionu osigura sigurnost, zaštićenost i pristupačna okolina za sve gledatelje. Spomenuo bih da prema odredbama čl. 13. st. 1 ove Konvencije je osnovan Odbor za sigurnost i zaštitu na sportskim natjecanjima. U čl. 13. st. 3. određeno je da svaka država članica Vijeća EU ili stranka Europske kulturne konvencije koja nije stranka ove Konvencije, kao i svaka država nečlanica koja je stranka Konvencije br. 120 ... [[Govornik se ne razumije.]] može biti zastupljena u Odboru u svojstvu promatrača. Obzirom na navedene odredbe, do potpisivanja ove konvencije RH dakle može imati samo status promatrača u Odboru te ne može biti, aktivno sudjelovati u njegovom radu. Nakon potpisivanja odnosno ratificiranja, izmjene ratifikacijskih isprava RH postaje punopravni član i može aktivno sudjelovati u radu odbora. U, što se tiče financijskih učinaka i troškova nakon potpisivanja odnosno ratifikacije konvencije RH neće imati dodatnih financijskih troškova, dakle niti MUP kao tijelo određeno za njezinu provedbu, tako ni druga tijela obzirom da su mjere osiguranja sportskih natjecanja na način koji predviđa ova konvencija već provedene u RH. Podsjetio bih da je osnova za provedbu mjera osiguranja opisanih u konvenciji Zakon o javnom okupljanju i Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, evo ovo je osnovna informacije vezane za ratificiranje ove konvencije, a rezultati u sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima u zadnjih 10.g. su evidentni i postignuti su veliki koraci sa, dakle manjim brojem angažiranih policijskih službenika, a sa manjim, što je rezultiralo manjim brojem prekršaja, kaznenih dijela, ozlijeđenih osoba, uništenih prometnih sredstava i drugih i drugih materijalnih resursa. Hvala vam lijepa na vašoj pozornosti. Hvala lijepa. Molim vas ostanite ovdje, imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepo. Uvaženi državni tajniče, pomno sam vas slušao, pročitao zakon, ja samo ne vidim nigdje da ste naveli odjel za one koji su u svečanim ložama, oni koji su kriminalci i oni kojima je omogućeno kad su, kad naprave ogromna kriminalna dijela u sportu koja utječu na navijačke skupine koje uteču u treće države i mirno se smiju i navijačima i cijeloj Hrvatskoj, hrvatskom narodu. Što sa njima, sa onima koji piju alkohol u stolitrima, jedu oboritu ribu u svečanim ložama, nitko ih ne spominje? Oni su jedan od ključnih uzroka problema i devijacija u društvu, poglavito među navijačkim skupinama, to dobro znam jer sam bio u navijačkim skupinama i Torcidi i mojim sinjskim Maliganima. To, taj odjel je prioritet, kad riješite taj odjel vjerujte mi da smo 90% stvari i među navijačkim skupinama, a i u hrvatskom društvu riješili.

Poštovani g. zastupniče, cilj ratificiranja ove konvencije i zakona koje sam spomenuo, koji se primjenjuju u RH jest omogućiti navijačima, skupinama navijača, obiteljima koje žele pratiti i slaviti sport, uživati u sportskim natjecanjima, sigurno okruženje, jednu veselu, radosnu atmosferu na ulicama naših gradova i naših sportskih borilišta i u tom smislu Vlada RH i MUP radi i takvo okruženje žele stvoriti. Svi oni koji su se ogriješili o zakon prema njima se radi kazneni progon i tijela progona i sudbena tijela moraju obaviti svoj posao.

Pa evo i kroz sami Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i evo ova konvencija koja je ispred nas koju trebamo ratificirat, a i u samoj javnosti dosta pričamo kad pričamo upravo o ponašanjima na sportskim natjecanjima pričamo o samim navijačima, ali u samom zakonu i ovoj konvenciji jedan dio, evo konkretno kroz čl. 8. upravo se odnosi vezano za odnos sa navijačima i lokalnom zajednicom od strane same policije. Zanima me, dosta se spominje i sama prevencija i komunikacija i zajednički projekti sa navijačima, udrugama navijača, koliko ured stavlja naglasak na to tj. koliko se ostvaruje suradnja upravo sa udrugama navijača i koliko to u konačnici kad gledamo statistiku djeluje na prevenciju samih nereda na sportskim natjecanjima? Kad su u pitanju sportska natjecanja i potencijalni neredi na njima ključna je suradnja sa sportskim savezima, klubovima, ali i sa samim udrugama navijača. Ona se kontinuirano provodi i upravo ono što sam istakao, rezultati unatrag zadnjih 10.g. su vidljivi, ali naravno nastojimo i dalje raditi i spriječiti eventualne nepoželjne pojave.

Mislim da će to dobiti i veliku podršku u ovom saboru iz jednostavnog razloga što treba zaista vodit računa da budemo zajedno sa ostalim zemljama i EU i na način da zaista podržavamo ovakve stvari. Ali moje pitanje se odnosi na jednu drugu stvar. 16. svibnja 2019. je u tom trenutku kao potpredsjednica Vlade RH ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović-Burić, danas glavna tajnica Vijeće Europe, potpisala tu konvenciju. Od tog trenutka do danas je prošlo više od godinu dana, čak štoviše.

Da, dobro ste primijetili datum potpisivanja konvencije, međutim cijeli postupak ratifikacije međunarodnih dokumenata traje određeno vrijeme, treba dobiti mišljenja svih nadležnih tijela. U ovom slučaju osim Ministarstva vanjskih poslova ovdje su uključena tijela u čijoj nadležnosti je sport u RH, sigurnost u našoj zemlji i druga tijela i evo taj postupak je trajao od tada do danas dok se ovaj zakon nije pojavio pred HS-om. Poštovani državni tajniče. Naime, ova konvencija je usko vezana uz zakon o regulaciji tj. suzbijanju nerada na navijačkim stadionima koje po svom kontekstu i način na koji je pisan je jedan od najrigoroznijih europskih zakona o navijačima koji je donesen ne u dogovoru sa navijačkim skupinama nego jednostrano koji po vašim riječima očito daje neke rezultate.

Cilj ove konvencije kao i drugih višestranih međunarodnih dokumenata je suradnja među državama, dakle da države učinkovito surađuju i razmjenjuju informacije kada je u pitanju sigurno onda i informacije o prekršiteljima. Znamo da recidivisti ili tvrdokorne prekršitelje zakona u bilo kom području treba strože pratiti i promatrati da ponove svoje prekršaje ili kaznena djela. Konvencija daje mogućnosti za razmjenu informacija o osobama koje su prekršile propise koje se odnose na sigurnost na sportskim natjecanjima i RH će takve informacije davati i primati od drugih država članica.

Evo našao sam jedan članak koji veli najveća tragedija u povijesti nogometa, svibanj 2001. 126 mrtvih u Gani, travanj 2001. 43 mrtva u Južnoafričkoj Republici, listopad '96. 84 mrtva u Guatemali, siječanj '91. 42 mrtva u Južnoafričkoj Republici itd. iz ovog proizlazi koliko može biti opasnosti na jednoj nogometnoj utakmici.

Nažalost, stradanja i to teška stradanja sa velikim brojem ozlijeđenih ili poginulih događaju se još u svijetu. Na sreću u Europi je postignut vrlo veliki napredak, vjerujemo da se takvo nešto nikada neće dogoditi. Ali nikad nije cilj kažnjavanje, zato sam i spomenuo da je cilj ove konvencije integrirani pristup i suradnja različitih agencija i lokalne samouprave, menadžmenta stadiona, nacionalnih saveza i navijača. Dakle nije tu odnos samo policija i navijač i da policija silom nastoji spriječiti navijače da uživaju u sportskom natjecanju.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prvi će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govoriti poštovani zastupnik Marko Milanović Litre. Izvolite.

Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora. Kolegice i kolege. Vlada RH još jednom je u svom činovničko-birokratskom euro sužanjskom stilu provodi volju svojih europskih političkih komesara, a da pri tome ne uzima u obzir potrebu zaštititi toliko teško stečena prava i slobode svojih građana. Usvajanje ove konvencije je ništa drugo nego nastavak rigoroznih, nepravednih i diskriminatornih politika svih prijašnjih vlada prema jednoj društvenoj manjini u čijim redovima postoji problem, ali postoji i čestitost, poštenje i nesebična požrtvovanost koju su iskazali nebrojeno puta na lokalnoj, ali i na nacionalnoj razini. Nebrojeni su primjeri gdje su se iskazala nesebičnost hrvatskih navijača, bilo to sudjelovanjem u Domovinskom ratu, pomaganjem prilikom posljedica katastrofalnih poplava u Slavoniji ili nedavnom potresu koji je rastresao Zagreb do svojih temelja. A uzet ću si ovu priliku da im se još jednom zahvalim kao njihov sugrađanin na njihovoj nesebičnoj borbi koju su iskazali u tim nesretnim trenucima. Od Domovinskog rata pa sve do danas hrvatske vlasti pokušavale su zatomiti stečene slobode i prava naših sugrađana jer su imali potrebu i želju uspostaviti kontrolu na tribinama hrvatskih sportskih borilišta. Te tribine su do sada nebrojeno puta bile svjetlo koje je osvjetljavalo mračne kutove u kojima se godinama kultivirala korupcija, kriminal i malverzacija u hrvatskom sportu, politici i društvu općenito. Tribine su nebrojeno puta bile trbuhozborac velikog dijela našeg društva, a to svakako nije dobro ni za jednu vlast pa tako ni za ovu. U ovom prijedlogu hrvatska Vlada obvezuje se osnovati tzv. NFIPs national football information points odnosno tijelo koje će razmjenjivati informacije između policija na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini, ali i na razini agencija koje su odgovorene za sigurnost zaštite i usluga na sportskim priredbama. Drugim riječima hrvatske službe će skupljati informacije, evidentira i etiketirati svoje građane te dijeliti te iste informacije sa stranim državnim službama s tobožnjom svrhom da će to doprinijeti sigurnosti i zaštiti njih samih i ostalih sudionika na sportskim događajima. A svima nam je poznato da se upravo takvom terminologijom diljem svijeta narušavaju stečene slobode i prava pojedinaca. Pogledajte samo primjer Amerike gdje osobne slobode i stečena prava se cijene daleko više nego u Hrvatskoj. Pogledajte tzv. …/nerazumljivo/… koji je američkoj javnosti bio predstavljen nakon tragičnog terorističkog napada na World Trade Center u 2001. godini u New Yorku, taj zakon je s jednim glasom protiv prihvaćen u američkom senatu s objašnjenjem da će se pomoći, pomoću njega obraniti od budućih potencijalnih terorističkih napada na prostorima SAD-a. Odnosno izglasan je s premisom da će taj zakon omogućiti sigurnost i zaštitu američkih građana. Ali već nakon nekoliko godina bili smo svjedoci brojnih afera i zviždača koji su upozoravali na masovne manipulacije podacima građana bez gotovo ikakvih sustava koji bi štitili njihova prava i slobode. No, vratimo se mi na naše aktualne probleme. Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima koji je zadnji put izmijenjen 2011. godine, a pokušan nadopunit prošle godine jel, tj. 2019. je pokrenuto je jedan od najrigoroznijih zakona u Europi, a usko je povezan upravo s ovom konvencijom i evidentiranjem naših sugrađana koji posjećuju sportska događanja. Hrvatska u odnosu na ostale države članice u EU nikada nije imala problem s navijačima u tolikoj mjeri da bi se mogao opravdati jedan ovoliko represivan i nepravedan zakon. Uzmimo primjer engleskog pristupa rješavanju ove problematike.

U tih 20-tak godina navijači su bili ogroman problem u Engleskoj kojeg su tamošnje vlasti rigoroznim zakonskim mjerama, ali je čak i taj engleski pristup osiguravao puno više prava nego što ovaj naš današnji osigurava. Za primjer je stavak 2. Članka 4. zakona koji u stavci kaže protupravna ponašanja iz stavka 1. ovog članka mogu biti ostvarena tijekom čitavog razdoblja od polaska, putovanja, trajanja natjecanja do povratka sa športskog natjecanja. Što bi značilo da ukoliko se uputi npr. iz Splita sa obilježjima svoga kluba na sportsko natjecanje u Osijek koje će se održavati slijedeći dan i tijekom tog svog putovanja koje traje ajmo reći dan i po do samog stadiona ili natjecateljske arene, a tijekom tog svog putovanja posjedujete ili konzumirate alkoholno piće smatra se da ste protuupravno, da ste se protuupravno ponašali u odnosu na taj nesretni zakon i postoji mogućnost da ćete biti legitimirani i uhićeni što se dogodilo nebrojeno puta ljudima koji su isključivo prolazili pokraj stadiona, koji su bili evidentirani da su bili u alkoholiziranom stanju, a nisu uopće prisustvovali samim natjecateljskim događajima. Nadalje, Kazneni zakon dopušta tzv. dragovoljno odustajanje o djelu, ali Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima ga ne dopušta. Što bi značilo da ukoliko se na pola puta predomislite i odustane od odlaska na natjecanje svejedno ste podložni kaznenom progonu. Ovo zakonsko rješenje izravno narušava slobode pojedinca pod krinkom zaštite većeg dobra. S pravom se moramo zapitati jel ovaj zakon, a samim time i ova konvencija samo pretpostavka za proširenje ovakvih i sličnih rješenja na druge segmente društva. Pitanje je vremena kada će ovaj zakon biti ukinut jer je pokazao slabost pravosudnog sustava koji je polako prestaje štiti prava i slobode pojedinaca, a nažalost postaje servis optužbe.

Izvolite.

Poštovani gospodine Reiner, potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče dopustite da ipak progovorim iz iskustva ne na razini teorije, ne na razini nekih priča nego iz iskustva. Prvo pitam se tko je odgovoran u našoj državi za diskriminaciju navijača. Bit ću vrlo konkretan, počinje prvenstvo, znate da je dopušteno navijačima da se vrate na tribine, ali gledajte sad ovo, npr. ja sam član kluba navijača Armade Rijeka, kada mi dolazimo na našu sjevernu tribinu zabranjeno nam je staviti maskice, zabranjeno je navijačima Rijeke staviti maskice, no ako dolazite na centralnu tribinu ne možete doći na centralnu tribinu bez maskice, kažu radi epidemioloških razloga. Sad mene zanima, brine li se ova država, brine li se stožer za sve građane RH ili vi koji ste navijači slobodno se zarazite pa je li ako vas udari korona opasno vidjet ćemo šta će biti s vama, ali vi koji dolazite na centralnu tribinu obavezno stavite maskice. Ovo je bez ikakve patetike, ovo je konkretna situacija koja se događa. Isto imaju Bed blue boysi i kako čujem isto ima Torca na jugu. Dakle, ljudi o čemu pričamo? Zar je moguće da navijači kad dolaze na svoju tribinu, nije im dopušteno nositi maskice, a drugi dakle gledatelji isto mogu biti naravno navijači, oni ne mogu bez maskice doći na centralne tribine. Ovdje ima još nekoliko uistinu diskriminatornih stvari koje treba hrvatska javnost biti upoznata s time, od tim restriktivnim mjerama. Npr., potpuno se ograđujem i na koncu svatko razborit ne može podržati nikakvo nasilje, državni tajniče i normalno da smo za to da se sve učini što je moguće da nasilja ne bude nigdje pa tako ni na tribinama no vjerujem da ste razgovarali sa navijačkim skupinama, onda biste dobili informaciju kako dio navijača koji pripada huliganskim strujama, uopće ne konzumiraju alkohol jer onda njih to sprječava u nekim njihovim načinima na koji žive što apsolutno se ograđujem i ne opravdavam. Imamo jednog nonota od 60-ak let na Kvarneru koji pride zapolne na utakmicu, oprostite mi na izričaju, domaćem, fiumanskom, čovik popije dva gemišta ili dve bire i hop, drager 0,5 do 2 g. zabrane dolaska na utakmice, to je ovaj najstroži zakon, do 2 g. zabrane dolaska na utakmice. I svaki tjedan taj čiča mora dolaziti u policijsku stanicu i javljati se, evo tu sam, ne idem na utakmicu ovaj vikend.

S druge strane, dakle pokazao sam da predlagatelj ustvari ne poznaje navijačku scenu, govori na razini teorija, negdje su pročitali, pa evo. I onda imamo drugu situaciju, opet vrlo konkretnu.

Drage kolege, ako sam vas dobro izbrojao, oprostite mi na ovom, vas dvadesetorica nas ovdje je, ja ću morat zamolit da se bar nama Mostovcima, kolega Bulj je otišao na toalet, da nam se omogući da bar mi dolazimo redovito. Oprostite mi na ovome. Dakle, imamo situacija ratnih profitera, imamo onih koji su domoljubni grabežljivci, koji su izdali one najdublje vrednote ljubavi prema svojoj zemlji, koji su ogulili kožu ovom narodu i postali milijunaši prije rata, viličari poslije rata, poduzetnici koji grade zgrade, koji su izdali sve one čiste ideale stvaranja domovine a onda imamo navijače, konkretno riječkog navijača, čovjeka koja ima više od 100 akcija spašavanja ljudskog života i zamislite šta se dogodi? Dogodi se to da čovjek bude uhićen, postupak nije ni počeo na naslovnici riječkih novina punim imenom i prezimenom njegovo ime objavljeno, više od 100 akcija spašavanja, odgovorno tvrdim nevin, odgovorno tvrdim a sudski postupci pokazat će tko je u pravu. Njegovo ime na naslovnici jer je navijač, pripadnik Armade a onda imamo kriminalce čija imena i identitet se čuvaju, imamo pedofile ako sam ja dobro shvatio iz nekih medija, iz Jutarnjeg lista ako sam dobro shvatio, čije danima ne saznajemo tko su ti ljudi, imena im se skrivaju, u redu ako je to zakon, zašto se imena i prezimena navijača stavljaju u prvi plan? Đonom se ide na hrvatske navijače. A ti isti navijači bili su dobri '91. g., bili su dobri kad su stali na branik domovine bez imalo kalkulacije, Dean Božić, neka mi ne zamjere moji momci što govorim imena, maturant Građevinske škole, veljača, napunio čovjek 18 g., jedan od vođa Armade, posljednji i kaže mami, mama, u veljači imam 18. g. idem braniti domovinu, ona kaže daj sine, pa šta gluposti ovo, i došla veljača, otišao u drugom polugodištu Građevinske škole u Rijeci, ispratio ga je razred na željeznički kolodvor i otišao je branit zemlju, 4 g. je bio u Domovinskom ratu. Alen Fučak iz Švicarske je došao u Rijeku, isto jedan od osnivača Armade, '91. išli su braniti ovu zemlju. Pokojni Valter Lulić, dragovoljac, Rijeka je dala 206 hrvatskih branitelja koji su dali živote za našu domovinu. Nitko od tih momaka nije kriminalac, Denis je novinar, Eduardo je akademski kipar, svako gostovanje ide. Ljudi, znate šta smo mi na gostovanjima, državni tajniče, trpjeli?

I onda smo mi problem, a onda kad je bila korona, kad je započela, oprostite, epidemija, kad se nije znalo što je, u strahu je bio hrvatski narod, što je radila Torcida? Ma stali su na branik, znate šta su radili, premještali momcima, Torca je dolje radila po Dalmaciji, po bolnicama, šta su radili momci Armada, ma nitko nije pitao hoćemo se zarazit, nećemo, tu smo za vas, šta su radili Boysi, svi znamo one slike iz bolnica, onda su heroji, kao što smo bili '91. a sada sa rigoroznim zakonima, dvije pive momci ne mogu popit. Da se ideš tuć, ma odmah, mislim da sam jasan, ne odobravam nikakvu agresiju, nasilje, ali ti popiješ dvije pive, dođeš na utakmicu sretan i kaže privedete ko da si notorni kriminalac a notorne kriminalce ova država ne privodi. Notorne kriminalce, oprostite mi na emociji, to su moji momci, hrvatski branitelji, ja sam kao mulac njih gledao i rekao bože, zašto ja nisam 2, 3 g. stariji, to su moji prijatelji koji su dali svoje živote, ja ne bi ostao doma sigurno. Oni se nisu pravdali svojom slabokrvnošću, oni nisu imali mame i tate i gledali da idu negdje nego su stali na branik domovine i oni nisu zaslužili da imamo ovako rigorozne zakone prema njima, oni se nisu skrivali iza nikoga nego su bili tu gdje jesu, od Zorana Miletića na ispod Riječana, svih boysa, sve Torce, Kohorte itd. i zato držim, nemojte ubijati slobodu navijačima. Meni se nekako čini, moj je dojam, neka mi nitko ne zamjeri, da je to posljednji bastion viteštva, viteštva muškaraca, pa onda kao da se neki igraju, pa sad ćemo vas tu odrezati da mi od vas napravimo ne znam što, kazališnu publiku. Slijedeći Klub zastupnika je onaj IP-a, Pametnog i GLAS-a. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Ante Bačić. Dobro je poslušati ovakve rasprave koje su možda malo makle se od teme, al su iskustvene, pa nije dobro, poslušaj evo samo mali ispravak kolegi Miletiću Torca je na sjeveru ovaj, a ne na jugu … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] je, je, je, al evo da se vratimo malo na temu, mogu se složit sa, sa iskustvima normalno sa tribina, al mislim da su to problem, problemi nekih drugih zakona, a da ova konvencija i nije tolko problematična za navijače već regulira određena vrsta ponašanja i određena djelovanja samih i organizatora, ali i policije prilikom nogometnih, ali i drugih sportskih priredba.

Normalno, ona nakon '85. više nije bila toliko i unaprijeđena i nije bila toliko u suvremenom ni jeziku ni vremenu, zato i ova konvencija koja je pred nama i koju bi trebao HS izglasati kroz konačni prijedlog zakona s time ratificirati i normalno implementirati u svoj pravni sustav. Sama konvencija kada gledamo i njezinu preambulu, ali i sve članke koji su u njoj, imamo i vidimo da je cilj upravo unaprjeđenje sigurnosti i zaštite samo zajamčenje jednog prijateljskog okruženja na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama. I kroz samu implementaciju ove konvencije očekuje se od RH da jednostavno u skladu sa najboljom europskom praksom nastavi poduzimati mjere upravo za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima, ali s time omogućit, omogućiti veći broj navijača, sudionika, obitelji i djece na svim sportskim priredbama. Velik dio konvencije se odnosi normalno na postupanje policije, na samu policijsku suradnju, na međunarodnu suradnju, sve uvjete koja, koje policija unificirano treba ispuniti i postupiti kad je, kada su vezane za sport i za sportska natjecanja, al mislim da je bitno i naglasiti ovaj aspekt upravo i međunarodne suradnje između i policijskih uprava normalno i država članica potpisnika ovakve konvencije jel, evo i znamo da RH je itekako uspješna na međunarodnim natjecanjima i normalno da se moramo ponašati i da moramo imati ujednačenu praksu prilikom postupanja prema sudionicima sportskih priredbi. Konvencija je, konvenciju je potpisala u ime RH još 2019. bivša ministrica vanjskih poslova, evo srećom i danas glavna tajnica Vijeća Europe, mi je trebamo ovdje kroz zakon, kao što sam napomenuo, potvrditi da bi ona bila i postala dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Što se tiče same sigurnosti kroz konvenciju vidimo 3 različita područja, 3 određena pojma koja se, koja se prožimaju, to su sigurnost zaštita usluga gdje jednostavno institucije određene države, ovdje u ovom slučaju RH zajedno s organizatorima, navijačima ili ostalim sudionicima sportskih priredbi mora omogućiti. Među njima je i samo osnivanje nacionalnog informacijskog, osnivanje nacionalnih informacijskih točaka za nogomet, ali i konvencijom ono što je dobro upravo radi te suradnje je to da je osnovan Odbor za sigurnost i zaštitu na sportskim priredbama kojeg saziva upravo glavni tajnik Vijeća Europa. Upravo ova nacionalna točka, ako sam dobro ovaj uhvatio državnog tajnika će biti upravo kroz MUP i njegov Ured za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima. I normalno, glavna tema u svim raspravama koje će prethodit ovom zakonu i ovoj konvenciji je upravo odnos navijača u određenom društvu, konkretno evo u našem društvu koje evo možemo se i podičit da smo sportska nacija, da imamo jake navijačke skupine i da se dičimo s time da imamo velike posjećenosti sportskih priredba, a posebice ovdje nogometa i apsolutno moramo i ovakvu konvenciju, a i u buduće zakone koji će se mijenjati i vezano za Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, Zakon o sportu i ostali usmjeriti isključivo na privlačenju ljudi na, na sportska natjecanja, ni slučajno odbijanju navijača ili bilo kojih drugih skupina da prisustvuju bilo kojem natjecanju. Imali smo bar sto priča kroz sami zakon vezano i za maske i za maskiranje, bilo je tu spornih dijelova, vjerujem da će se neke stvari promijeniti, ali evo zanimljiv je upravo čl. 8. ove konvencije koji se odnosi vezano za navijače lokalne zajednice gdje se upravo potiče i ono što sam pitao kroz samu repliku, a to je da se stranke potiču i sve Agencije za razvoj i provedbu politike proaktivne i redovite komunikacije s ključnim dionicima uključujući i predstavnike navijača i lokalne zajednice na temelju načela dijaloga i s ciljem pobuđivanja partnerskog duha uspostavljanja pozitivne suradnje i pronalaska rješenja za moguće probleme. Svako djelovanje MUP-a, svako djelovanje upravo kroz zakone koji reguliraju bilokakva okupljanja na sportskim natjecanjima, ponavljam, naglasak i vjerujem da i kroz ovu konvenciju i je namjera, naglasak je da vratimo ljude na sportske terene, posebice u gledališta, to moraju biti prostori koji su i dobrodošli i za djecu i za obitelji, normalno navijačke skupine su najzainteresiranija strana kada pričamo o ovakvim konvencijama, ali normalno, navijačke skupine nisu problem, problem su eventualno neki pojedinci u njima ali gledajući statističke, evo ovo što nam je državni tajnik napomenu je zadnjih 10 g. ako pratimo upravo trend i samih nasilja na sportskim natjecanjima, to se uvelike smanjilo. Drugi segment što je bitan uz odnose sa navijačima, ponavljam, to je upravo pružanje informacija i međunarodna suradnja i razmjena iskustava RH sa ostalim državama članicama, supotpisnicima ove konvencije jer to je put da jednostavno imamo ujednačenu praksu, da znamo i kada naši navijači prelaze granicu, idu na određena svjetska i europska sportska natjecanja, da znamo načine postupanja i kako će se njih tretirati i da u toj komunikaciji i sudjelovanju normalno, i našem MUP-u prođe sve u redu.

Slijedeći Klub zastupnika je onaj IP-a, Pametnog i GLAS-a a govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš, izvolite.

Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama. Nije slučajno da je nogomet posebno naglašen, nogomet je zasigurno najvažnija sporedna stvar na svijetu. Nije tome tako čudno. Nogometom se mogu baviti i djeca odnosno početi igrati bez obzira da li imaju najbolju kožnu loptu ili imaju krpenu loptu. Dakle, nogomet i inače u percepciji daje zaista mogućnost da djeca bez obzira odakle potječu, imaju osjećaj da i oni jednog dana u životu mogu biti neću reći recimo Messi ali Luka Modrić koji apsolutno ili iz doba Šuker ili netko drugi i nije zbog toga slučajno da je nogomet posebno naglašen. Jednako tako, moram vas podsjetiti da kad je riječ o koroni, da prvi koji je bio zaražen COVID-om je bio dečko koji je išao na nogometnu utakmicu a ja tu krivnju vidim u Dinamu. Da je Dinamo slučajno pobijedio a ne igrao neriješeno, onda taj mladi čovjek ne bi išao na tu utakmicu, ali naravno šala, nego bi bilo nešto drugo, prema tome, krivnja je Dinamu. Ja sam krenula ići na sportska natjecanja sva moguća prije nego što su se možda neki od ovih saborskih zastupnika koji sjede u klupama i rodili. Odrasla sam u jednom gradu u kojem je cijeli grad, jednom malom gradu i kojim je cijeli grad živio kad je rukometni klub bio europski prvak i sport je nešto pozitivno. Baviti sportom je pozitivno, biti navijač je pozitivno. Ja uvijek kad vidim nekakve slike koje dolaze iz svijeta, kad vidite veselje, radost, zadovoljstvo, osmijeh na licu, čak i tu kad vaš klub ili vaša zemlja izgubi je nešto pozitivno. Ali ima nešto što je negativno. Kad vidite da se neko vraća nazad, kad vidite da je neko izazvao vaš, iz vaše zemlje nered na stadionu, kad vidite da ima zabranu ulaska u neku zemlju i to nije dobro. Ja inače sam apsolutno stanovišta da to navijačke udruge trebaju riješiti između sebe. Mi ćemo u klubu podržati, odnosno mi imamo potvrđivanje i ratifikaciju ove konvencije. Nisam nikad za drakonske mjere, drakonske mjere se i zovu drakonske jer su bile drakonske i nisu nikad izazvale efekt ali sam za edukaciju, za otvorenost, za razgovor, za voditi računa o svemu tome.

Ja recimo to nisam mogla ni gledati, ali mi je uvijek bilo zanimljivo kad imate malo dijete koje se recimo bavi plivanjem i onda vam je pogotovo oni prvi razredi koji krenu i onda im je veliko takmičenje i na Mladosti u Zagrebu je inače kad je normalno, kad je Europsko prvenstvo recimo u plivanju, ne ma toliko gledatelja koliko imate kad djedovi, bake, mame, tate i svi ostali dođu gledati nekog ko je završi i koji se bavi s plivanjem i tu uvijek je emocija. Dakle sport izaziva emociju bez obzira da li se netko amaterski bavi sportom ili drugačije. Tu emociju trebate pretvoriti u nešto pozitivno. Ja jako dobro pamtim sve one slike koje su dolazile iz Engleske i kad su engleski navijači tamo u prošlom stoljeću prošli preko kanala i slike mrtvih. Slike tučnjava. Slike okrvavljenih glava i to nije dobro, to nije dobra emocija, to je negativna emocija. Dakle sport izaziva bez obzira da li vam netko vaš igra ili samo pratite, pozitivnu emociju. Ja jednako i mi u klubu doživljavamo ovu konvenciju kao nešto što ćemo ratificirati, dakle i bivša ministra, sada tajnica Vijeća Europe je to potpisala, ja mislim da trebamo raditi iskorake, mislim da u tim iskoracima kad je pogotovo riječ o zakonodavstvu RH moraju sudjelovati sve udruge jer oni znaju i sve dobre i sve loše strane. Zaista udruge navijača ja ću tu govoriti o, nije, svima je u pameti zadnja slika Bed Blue Boysa koji su došli u Petrovi i vodili računa za vrijeme potresa zapravo o palčićima onim najnezaštićenijima, ali nemojte nikada zaboraviti i slike koje imamo gdje naši navijači su otišli van, napravili nered i vratili se, ali kad se hoće može se. Zadnje veliko prvenstvo koje je bilo je bilo Svjetsko prvenstvo u nogometu koji je bio u Rusiji. Svi oni koji su se vratili i koji su bili tamo, ja sam samo taksirala kuća aerodrom vozila one koji su išli iz moje najbliže porodice, dakle ja idem na sportska natjecanja, usko smo vezani uz sve moguće sportove, sport je sastavni dio života i ja mislim da je to dobro i to je pozitivno i dobro je da su i moja djeca odrastala u takvom okruženju i dan danas je dobro da tako bude, mislim da se kod mene prati sve čak i pikado, ali to je za ovu raspravu u ovom trenutku nevažno, ali slike koje su došle iz Rusije su bile dobre slike. Bile su slike navijača, nismo dobili nikakvih loših slika, nismo bili ružnih slika od kojih se loše osjećate. Zašto.

Dakle, važno je da su priredbe koje su sportske dobro organizirane, važno je educirati sve one koji idu, važno je ne izazivati negativne emocije, važno je da budete spremni na nekakve stvari. Ja kad idem dakle sad u doba korone zaista ne idem, ali išla sam godinama i na različita sportska događanja, išla sam i na velike koncerte, ako imam torbu, torba će mi biti pregledana.

Vidjela sam i niz negativnih stvari i to jednostavno nije dobro. Što hoću reći zaključno? Sport je nešto što izaziva pozitivnu emociju, sport je nešto dobro. Baviti se sportom je odlično, biti navijač je odlično jer se dobro osjećate, imate tu jaku želju da vaš klub pobijedi, a onda imate i jaku tugu koju kad vaš klub izgubi. Ja kažem nisam bila sam vani, ali kad sam došla doma čim sam otvorila vrata sam znala kakav je rezultat jer je doma bila tiha misa. Dakle, ne treba nikada gledati uz tu usku prizmu negativnog, ali zakonima, postupanjima, otvorenosti, svim mogućnostima vi, mi svi moramo utjecati da bude bolje. Ja sam sigurna da više one slike koje su bile slike u prošlom stoljeću, onih razbijenih glava, mrtvih, da je to slike koje smo otišli dalje, ali opet trebamo napraviti iskorak, potpuno se slažem s onima koji su rekli slušajte navijače i slušajte udruge, slušajte navijače i slušajte udruge ali ja uvijek mislim da te ružne stvari najbolje mogu riješiti udruge navijača među sobom. Oni točno znaju koji su ti koji rade nerede. I treba kontinuirano voditi računa da tome tako ne bude.

Evo, a sada kao što sam rekao idemo na pojedinačne rasprave i prvi će govoriti poštovani zastupnik Anđelo Stričak. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, predstavnici MUP-a dozvolite koju riječ o ovoj temi. Kao prvo cilj ove konvencije je pružiti pod a)sigurno, b) zaštićeno, c) dobrodošlo okruženje na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama. Znači naglasak je na sigurno, zaštićeno i dobrodošlo okruženje. Također navode se i definiraju određeni pojmovi kao što su sigurnosne mjere, zaštitne mjere, uslužne mjere, agencije, dionik. Pa evo definiciju dionika, dionik znači gledatelj je lokalne zajednice ili druge zainteresirane strane koje nemaju zakonske ili regulatorne odgovornosti ali koje mogu igrati važnu ulogu u pomoći da nogometne utakmice ili druge sportske priredbe budu sigurne, zaštićene i dobrodošle unutar i izvan stadiona. I ja sad zaista ne vidim koji dio u ovoj konvenciji je sporan. Ako govorimo o navijačkim slobodama huligani policajcu izbili oko te palili aute i motore, za vrijeme i nakon utakmice ozlijeđeno je 15 policijskih službenika, mojoj Barici su izbili zube zato što nam se lokal zove Dalmatinka, krvavi derbi. Da li to spada u navijačke slobode? Da li je to dobrodošlo i prihvaćeno i od koga od ovdje prisutnih saborskih zastupnika? Da, slažem da navijači moraju imati određene svoje slobode, da mogu navijati, veseliti se, zapaliti koju baklju, a između ostalog nema kolege iz Rijeke, pa lijepo je bilo vidjeti na Krčkom mostu koju je upravo Armada priredila, veličanstveno, to su navijačke slobode, a razbijati, izbiti nekom oko, zube to sigurno ne spada u taj dio. Kad govorimo o navijačkim neredima evo malo statistike. Znači, 2010. godine ukupno je održano 9.606 športskih javnih okupljanja, 2019. 11.219, 2010. je na tim skupovima angažirano 23.567 policijskih službenika, 2019. 47.234, znači više događanja i skupova manje angažiranih policajaca. Kad govorimo o neredima 2010. je bilo 68 nereda, 2019. 52, kad govorimo o oštećenim vozilima 2010 je bilo 28 oštećenih vozila MUP-a, 2019. 2, kad govorimo o broju oštećenih objekata 2010. 3, 2019. ni jedno, kad govorimo o broju privedenih osoba 2010. 1.225, 2019. 725, 2010. je također bilo podnijeto 1.134 optužnih prijedloga, 2019. skoro pa na pola manje 643, 2010. je bilo 29 ozlijeđenih osoba, 2019. 8 lakše, teže 6 pa 2 i/ili kazneno prijavljeno 45 2010. i 2019. 10 odnosno iz ove statistike je vidljivo da broj nereda na našim stadionima je sve manji, da je trend tih nereda u opadanju što svakako treba pozdraviti, što je dobro i upravo s tim ciljem smatram da je dobro još tu sigurnost na stadionima i oko njih malo podebljati unošenjem ove konvencije. Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Habijana. Uvaženi zastupniče vi ste ovdje spomenuli neke primjere mogli bi reći negativne što se tiče navijača i s tim se apsolutno dakle mogu složiti, ali evo ja bi obzirom da je riječ o ovoj konvenciji spomenuo jedan zapravo pozitivan primjer. Sama konvencija u Članku 8. spominje odnos zapravo navijača i lokalne zajednice pa evo naveo bi čisto jedan pozitivan primjer koji imamo recimo konkretno u gradu Varaždinu. Dakle, Nogometni klub Varteks koji je prije 2 godine napokon pronašao svoj ja bi rekao tako dom u jednom naselju u gradu Varaždinu gdje je zapravo prvi korak bio uspostava suradnje s lokalnom zajednicom, s mjesnim odborom gdje su nakon toga krenuli i određeni radovi s umjetnom travom, sami su financirali izgradnju reflektora, a evo u dogovoru sa mjesnim odborom, dakle sa lokalnom zajednicom idu zajedno u program sufinanciranja prostorija mjesnog odbora koji će zapravo zajednički dijeliti i mislim da je to zapravo pravi primjer upravo ovoga o čemu konvencija govori. Da kolega Habijan, nakon što je onaj stari Nogometni klub Varteks ispao iz prve lige, nakon što je došao i u financijske probleme, promijenio je ime u Nogometni klub Varaždin, navijači s time nisu bili oduševljeni pa su osnovali svoj klub. Samim time što nisu bili oduševljeni promjenom imena nisu krenuli doslovno u neki osvetnički pohod, razbijali po gradu vozila, ljude i ne znam što sve ne, osnovali su svoj klub, koji dobro radi, imaju dobro vodstvo, rade s mladima s djecom i naravno da im na tome treba čestitati. Kolega Stričak ovaj prvi dio izlaganja ste onako baš kao bivši djelatnik MUP-a, kao policajac iznijeli eto i to mogu ovaj pozdravit, ali i kroz ovu konvenciju, ali i zakon o kojem smo prije u prošlom sazivu raspravljali ne smijemo stavljati fokus da je problem navijačka skupina ko i u svakoj djelatnosti, ko i u svakoj društvenoj organizaciji pojedinici su problem i pojedince je lako detektirati i oni su kukolj koji mogu napraviti neki nered ili neko kazneno djelo.

Kod nas kad pogledamo navijačke skupine među prvima su se uključili u pomoć Gunji, ove godine u sanaciju štete prouzrokovane potresom u Zagrebu, prije 3 godine navijačke skupine su se uključile u pomoć vatrogascima kod onih velikih požara dolje u Splitu. Znači, sve te skupine globalno ili globalno gledano doprinose razvoju našeg društva i ne čine štetu.

Bez obzira na sve konvencije i sve zakone, ja nisam siguran da će to riješiti probleme na našim stadionima. Najveće probleme koje smo imali na stadionima je upravo uzrokovala politika. Puno politički motiviranih je bilo i demonstracija i sukoba i nereda, a zbog toga što se politika miješala najčešće u nogomet pa i u ostale sportove. Ne trebamo ići toliko daleko da se sjetimo, od mijenjanja imena klubova, do različitih manjih organiziranih skupina koje su ubacivane među navijače da bi nakon toga se neke navijačke skupine stigmatizirale i prozivalo ih se. Zadnjih 10 godina imamo bolje rezultate samo iz jednog razloga, to je zato što je puno manje politike na tribinama nego što je bilo prije.

Ja zaista ne vidim tko od zastupnika ima s tim problema da ovo ne podrži. Znači svi smo pozvani da činimo dobro da tih nereda, ozlijeđenih, razbijenih glava bude što manje.

Dopustite mi da se kratko osvrnem na sadržaj ove konvencije o kojoj je riječ i o kojoj smo kao matični odbor raspravili i na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i prihvatili je bez rasprave i bez dovođenja u pitanje bilo kojeg aspekta te konvencije i njezinog smisla i eventualnih posljedica. Čuli smo od predstavnika predlagatelja da nikada nije cilj kažnjavanje i u pravu je. Cilj je stvaranje uvjeta da kazni, sankcija i represija bude što manje i ako se pogleda sadržaj konvencije, onda će se vidjeti da upravo kroz 3 stupa na kojima se ona temelju, da se, da je ovdje o tome i riječ. Dakle, a to, taj cilj da represije i sankcije bude što manje, sigurno se neće postići pretvaranjem sportskih tribina u kazališne i to je nemoguće ni za očekivati kad bi nekome to palo na pamet, ali mogu se te sportske tribine pretvoriti u mjesta gdje se i pozitivne i negativne emocije izražavaju bez nasilja. Konvencija ispravno polazi od toga, a to potvrđuju i istraživanja da mnogi navijački incidenti ne uključuju samo navijače, odnosno problematične i nasilju sklone dijelove navijačkih skupina ili pojedinaca, nego da su elementi u cijeloj toj priči i loš sigurnosni menadžment i infrastruktura na samim sportskim borilištima odnosno stadionima i to je dobro i to govori upravo suprotno onima koji u čitavom kompleksnom sadržaju ove konvencije vide samo jedan segment. Onaj koji je usmjeren prema sprječavanju nasilja onda kad se ono već dogodi. I potpuno je netočno u potvrđivanju ove konvencije vidjeti samo pritisak, represiju, rigoroznost prema navijačima, kako ti ističu neki zastupnici. Na tragu toga je i pogrešno tumačenje odredbi ove konvencije koje se ne ograničavaju samo na sama mjesta sportskih priredbi i negativno izjašnjavanje o međunarodnoj suradnji. Kada je riječ o dovođenju u pitanje provođenje određenih mjera izvan samih stadiona i sportskih borilišta i izvan vremena samog trajanja neke sportske priredbe, ja ću vas podsjetiti, to sam pratio, da je jedan od nedavnih incidenata između pojedinih dijelova navijačkih skupina se dogodio u Širokom Brijegu, izvan RH, u drugoj državi, znate li tko je u tome sudjelovao? Sudjelovali su navijači Dinama i Širokog Brijega, što se mene tiče, i jedna i druga skupina su naši navijači. Znate li gdje se incident dogodio? Ispred crkve. Znate li tko je prvi nastradao? Slučajni prolaznici. Dakle, nije dobro ograničavati cijeli smisao primjene prevencije i svih, svega onoga što trebamo napraviti da bi takvih incidenata bilo što manje samo na sam sportski stadion i samo na vrijeme događanja sportske priredbe. Točno je da nijedna konvencija neće sama po sebi riješiti problem, to nije ni smisao konvencije, uloga konvencije je da potakne rješavanje problema, da postigne nekakvo šire suglasje o tome i da potakne i države, institucije i sve nas da u tom pravcu djelujemo. Dakle ja smatram da ovo treba podržati, pozdravljam svrhu i ciljeve ove konvencije, ona promovira suradnju između mnogih sudionika i javnih i privatnih koji su uključeni u stvaranje sportskih okupljanja, uključuje i lokalne zajednice i navijače, bazira se na najvišim sigurnosnim zaštitnim i uslužnim standardima, naglašava potrebu za postavljanjem učinkovitog zakonodavstva, za sprječavanje svih negativnih aspekata onoga što zapravo ne bi trebalo biti negativno a to su sport i sportska događanja.

I na vaše izlaganje imamo neke replike, prva je poštovanog zastupnika Stričaka, izvolite. Kolega Kapulica, dobro ste to primijetili. Konvencija nema prvenstveno represivni karakter nego preventivni. Policiji nije cilj da samo kažnjava nego i da djeluje preventivno i djeluje između ostalog upravo policija je spriječila niz sukoba navijačkih skupina jer je na vrijeme dobila informaciju i mogla poduzeti određene mjere i radnje da to spriječi, Stoga smatram da policija odrađuje jedan jako dobar posao, sada imam nekih informacija, u tijeku je preustroj u MUP-u i nadam se da će upravo ovaj odjel koji se bavi javnim redom i mirom, navijačkim skupinama itd. biti pošteđen nekih većih i jačih rezova. Kolega Stričak, pa upravo dakle o tome se radi i govori u konceptu jedan od tri stupa ove konvencije je koncept sigurnosti koji okuplja sve mjere povezane sa zaštitom ljudi od ozljeda i suočavanja sa rizikom po njihovo zdravlje i dobrobiti tijekom sportskih okupljanja a to obuhvaća i infrastrukturu stadiona i njihovu certificiranost i planove za izvanredne situacije i mjere i sigurnosti mjera koje ih štite na okupljanje na putovanju, na okupljanju i u javnim prostorima izvan samih stadiona a da ne govorim o drugim elementima kao što su dakle koncept usluge ali mislim da ste to sa svime time upoznati pa ne želim to ponavljati. Kolega Kapulica, dobro da ste išli u tom smjeru, ovdje smo se isključivo fokusirali kada raspravljamo upravo o temama i Zakon o sportu i ovakvim konvencijama i o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, isključivo se fokusiramo na samu utakmicu, na samu sportsku priredbu i odnos policije i navijača ili gledatelja. A dobro ste naglasili, i ova konvencija upravo ide u tom smjeru. Nije sve ni na MUP-u, nije sve ni na navijačima, velika je odgovornost i veliki je naglasak upravo i na organizatorima vezano za samu infrastrukturu i organizaciju samoga događanja ali i velika odgovornost i naglasak na samoj lokalnoj zajednici jer ni navijači ni gledatelji ni ljubitelji sporta, nisu samo ljubitelji sporta taj dan kad je utakmica, ima događanja i prije i za vrijeme i ne samo oko stadiona, tako da moramo malo se usmjeriti i na lokalnu zajednicu i na sve aktivnosti koje oni pružaju i u suradnji sa navijačima ali i u infrastrukturi i osiguravanju ostalih uvjeta za to. G. zastupniče, dakle lokalna zajednica ima ulogu u svim, sva tri stupa, u primjeni sva tri stupa ove konvencije, ja bi ovdje spomenuo koncept usluge kao jedan od stupova konvencije koji sadrži sve mjere dizajnirane da napravi nogometnu ili drugu sportsko okupljanje ugodnim i dobrodošlim za sve kako na stadionu, tako i na svim javnim mjestima gdje se navijači i gledatelji okupljaju, prije, za vrijeme i poslije utakmice, dakle iskustvo svih velikih nogometnih turnira i visokorizičnih natjecanja govori da ukoliko su ljudi a tu govorim o onima koji idu na sportske priredbe, o navijačima, tretirani sa respektom, velika većina će reagirati ljubazno, ako su objekti i usluga na visokim standardima i ako su ljudi tretirani dobro, stvara se pozitivna atmosfera koja će značajno reducirati sve tenzije na samom događaju.

Idemo na slijedeću pojedinačnu raspravu koja će biti poštovanog zastupnika Mire Bulja, izvolite.

Kroz repliku sam vas pitao državni tajniče, kad ste citirali zakonske odredbe, tj. odredbe ove konvencije koja je Saboru predložena, pitao sam vas šta je sa odjelom za one u svečanim ložama dok se navijači kažnjavaju zbog pive što su popili, zbog alkohola, tamo se na hektolitre pije pive, jede se oborita riba i to je problem koji provocira navijače. Što poduzimate sa tima koji su u biti svojim ponašanjem i oni su uzrok, oni su uzrok problema navijačkih skupina jer provociranje onih koji su u svečanim ložama, koji su zaštićeni ko lički medvjedi, oni koji bježe preko granice kad naprave kaos u sportu, kad se šalju katastrofalne poruke mladim ljudima koji su u navijačkim skupinama, za te treba napraviti odjel jer i oni su dio terena, svečana loža je također dio terena i to se ne spominje. Mi možemo govoriti o tome što se događa, što je posljedica, a što su uzroci dame i gospodo. O navijačkim skupinama vi ste govorili uglavnom negativno i naravno da huliganstvo niko ne može podržati, da ga treba prevenirati. Prva prevencija je odjel za kriminalce, trebalo bi ovdje dodati u konvenciju, odjel za kriminalce u svečanim ložama jer prema njima se zakon ne primjenjuje isti kao prema navijačima i to odmah nije dobro. Oni mogu lokat što im god padne na pamet, žderat što im padne na pamet, a ovi ne mogu uć u stadion jer su popili jednu pivu, ako je takav zakon za navijače, zašto nije za one, ne sve, ali većinu onih koji su doveli do ovih posljedica koje se događaju, koje ste evo kolega Kapulica je nabrajao sada sve negativnosti koje se događaju kroz navijačke skupine. Ja kad govorim o navijačkim skupinama, rekao sam u replici, ja sam čovjek koji je bio i u Torcidi, bio sam puno puta, prošao sam puno toga kao mladić, eto rat je uhvatio me mladog sa 19 g. kad je nekako prekinut taj niz navijačkih strastvenih navijanja, i sad sam Hajdukovac međutim ja ću govoriti o manjim skupinama, ja ću govoriti primjer moga grad Sinja gdje postoji navijačka skupina Sinjski maligani, u jednom malom gradu koji je osnovan '82., s kojim smo se svi identificirali u to vrijeme kada je Alkar, košarkaški klub predvođen velikim košarkaškim stručnjakom Stipom Vrcanom kojega pozdravljam, toga mladoga još uvijek gospodina, ima 80-ak godina, koji je ostavio veliki trag, nezamislivo u to vrijeme da će Alkar igrat sa prvakom Europe finale kupa '82. godine. Mi smo tada išli iz škole, krali smo roditeljima posteljinu, pisali smo „Alkar“, nosali smo, saživjeli smo s time i ti Sinjski maligani i danas postoje i danas se u biti identificiramo svi sa tim Sinjskim sa maliganima. Ti ljudi koji su bili u to vrijeme, Cmikle, Dumbe, ti koji su bili vođe u to vrijeme, Milano i ostali koji su u to vrijeme bili, oni su ostavili na nama svima traga, na nama tada kao mladićima od 10, 12 g., ostavili su trag i te skupine trebamo spominjati, male sredine. Te navijačke skupine su prekrasne, okupljaju mlade ljude, u manjim sredinama koji se identificiraju, one jesu ponekad odstrašćene ali vjerujte mi da to daje život i čar tim ljudima, bilo navijanje sada za novog drugoligaša, novog, mislim novog, Junak je klub star od 1916., ušao je ove godine opet u drugu ligu ili za prvoligaša sinjskog Alkara koji je brand sinjske košarke. Tako bi vas zamolio da ako o navijačima govorite, govorite i pozitivno.

Isto je bilo i sa policijom, Specijalna jedinica policije Roda je odlično surađivala sa vašom Specijalnom policijom Bat.

Pa prije svega bi rekao na ovaj prvi dio da smo zajedno mi kao pripadnik IV. brigade sa VII. gardijskom brigadom, pregazio cijelu Dinaru i kasnije u operacijama oslobađanja, Oluju, najčasnije operacije Oluja, oslobađanje Knina i cijelog tog područja naše koje je bilo okupirano od velikosrpskog agresora, tako da bi ovim putem također izrazio zahvalnost, sreću šta sam bio sa tim ljudima, što sam ih upoznao, a mrtvima neka počivaju u miru Božjem koji su dali život za slobodu Hrvatske. A što se tiče navijačkih skupina, vjerujte mi da su navijačke skupine više dale u Domovinskom ratu humanitarnim akcijama, ugrozama kao npr. što je bio požar u Splitu ili Torcida ili potres ovdje u Zagrebu nego puno, puno institucija koje su bile obavezne odraditi taj posao i gdje mi saborski zastupnici di god glasamo, po nekad glasamo za njihova izvješća, potrošili su milijarde a ništa ne rade.

Samo bi htio naglasiti da navijačke skupine koje imaju plemenite namjere, koje sa plemenitim namjerama dolaze na stadione da podignu atmosferu, da rade pozitivan pomak u navijanju, njih trebamo njegovati, njih trebamo podržavati a oni što ste spomenuli, one skupine koje su vođene kriminalcima, njih treba u startu maknuti sa terena. Ne smijemo čak ni dozvoliti da dođu na teren jer kad se tamo jedanput na terenu pojave, onda je već gotovo, onda se dešavaju problemi i na stadionu u Zagrebu i na stadionu u Splitu i na stadionu u Varaždinu. Nije točno da nema problema, ima problema, kad su Maligani u pitanju, to su obično ljudi koji su skloni alkoholu, koji su skloni raznorazni drugim opijatima, skloni su kriminalu, takve ljude treba maknut sa terena. Pa nemam šta dodati, ja bi samo rekao još jednom bi ponovio da u svakoj skupini u društvu ima ekscesa pojedinaca, ekscesni kao u Saboru, u Vladi, tako i u navijačkim skupinama i naravno da tu treba napraviti zakonski okvir da ti mladi ne bi bili, poglavito mlađi ljudi ne bi bili u toj masi zavedeni krivim smjerom ali zato treba prevenirati. Evo ja sam maloprije spomenuo svoj Alkar, svoj Sinj, nedavno je umor legenda hrvatske košarke, ne samo sinjske košarke Mladen Pavić Škembo, cijeli Sinj je bio toliko tužan za tim čovjekom pa i hrvatska košarka, i mladi i stari ali to sve poveziva sport, znači sport povezuje nas i u tuzi i u veselju ali ne možemo metati stigmu samo na navijače, moramo prevenirati jer navijači mogu puno dobrih stvari koje su napravili u brojnim ugrozama u RH, puno više ponavljam nego institucije koje su za to zadužene.

Poštovani kolega Bulj, dobro ste detektirali gdje je jedan od problema i uistinu evo ja bi predložio državnom tajniku da kao što brinemo o alkoholu na tribinama da se u doslovnom smislu de facto i de jure analiziraju svi oni koji ulaze u lože i oprostite mi na ovoj intervenciji možda bi tamo bilo dobro napraviti analizu ne samo o alkoholu nego i o prašku koji nekima tako rado ulazi u nosnice. Pa ja bi, ja sam suglasan to sam i rekao da se napravi ovdje za svečanu ložu, zasigurno tamo se pije kvalitetno vino, šmrče se kvalitetan kokain, al to nitko ne kontrolira i sve su krivi znači navijačke skupine i mi samim time dajemo stigmu da je nose u društvu. A mislim da prevencijom i njihovim aktivnostima i njihovom energijom zajedništva se može puno napraviti pa nismo mu u Domovinskom ratu dobili nešto što smo bili vojno dobro opremljeni, obučeni, nego smo bili motivirani za pozitivnu stvar, borba za slobodu hrvatskog naroda, tako se može i navijačke skupine i njihovu energiju koju su pokazali u ugrozama mogu se znači usmjeriti u tome smjeru.

Prema tome, ja mislim da ste u pravu ovdje treba uvesti [[Upadica:]] Hvala./… testiranje na svečanim ložama.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici, zastupnice evo pred nama je Zakon o potvrđivanju Konvencije 218, konvencija koja je potrebna, konvencija koja definitivno ujednačava odnose kako u RH tako i u svim potpisnicama konvencije i ona definira odnošenje i podiže sigurnost i zaštitu te jamči prijateljsko okruženje na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama. Dapače, mislim da ovu konvenciju trebamo podržati. Ova konvencija nije usmjerena prema nikome negativno no zanimljivo je kao što je bilo ovdje spomenuto definitivno i čitava ova rasprava danas vodi se praktički o nogometu i sama konvencija naglašava nogometne utakmice i drugim sportskim priredbama. Ja kao sportaš, dugogodišnji sportaš evo na neki način mogu reći ne da sam uvrijeđen, ali ispada da osim nogometa svi drugi sportovi su minorni, beznačajni i da oko njih nema problema. I očito da se problemi oko navijanja i navijača pojavljuju samo na nogometnim utakmicama i to je evidentno iz ove konvencije, to je evidentno iz svih prijenosa utakmica, sportskih priredaba itd. Zašto je tome tako? Evo, bilo je puno govora, ali definitivno Zakon o sportu, Zakon o navijačima, da li je on rigorozan dovoljno ili nedovoljno o tome možemo govoriti, ali definitivno nešto bi u tom smjeru trebalo mijenjati da ne ističemo samo nogomet kao jedan od problematičnih sportova, nego da je sport nogomet kao i svi ostali drugi sportovi i navijačke skupine koje se vežu uz sam nogomet da ne iskaču od ostalih navijačkih skupina koje navijaju u ostalim sportovima. No kada govorimo o navijačkim skupinama one kroz povijest su uvijek bile aktualne, kroz povijest su bile na neki način i važne, evo sjećamo se u vrijeme Rimskog carstva u Justinijanovo doba imali smo zelene i plave navijačke skupine koje su skoro srušile carstvo. Tako da povezanost između politike i navijača uvijek je bila prisutan. Ono što bi ja parafrazirao profesora kineziologije, profesora povijesti na Kineziološkom fakultetu da je politika otac i majka sporta i to je tako. Evo bez politike, bez financiranja iz proračuna nema sporta u RH. Toga moramo biti svjesni. Nema sporta bez financiranja općina i gradova svojih sportskih zajednica bez financiranja Ministarstva kulture i sporta, Ministarstva sporta nema znači uopće funkcioniranja sporta u RH. Da li je to problem ili ne o tome možemo govoriti i sagledavati na razne načine. Ono što se javlja problem ako se to prevodi, prenaša u iskorištavanje upravo tih utjecaja. Evo, meni bi bilo drago da zajedno sa kolegama našim zastupnicima možemo utjecati kao što i ova sama konvencija govori da se neometano prisustvuje nogometnim utakmicama, drugim sportskim priredbama, da nemamo priliku gledati huliganstvo na nogometnim utakmicama, da nemamo bacanja pirotehničkih sredstava na nogometnim utakmicama i da možemo jednostavno maknuti jednostavno stigmu sa nogometa i sa nogometnih navijača kao nešto negativno. Ja se nadam da će i ove današnje rasprave, a i svi mi zajedno učiniti sve da u budućnosti to neće biti tako i kao što i sama konvencija govori da se udruge, znači udruge navijača, lokalna zajednica, klubovi, vlast, svi zajedno moraju truditi da stvaramo ugodni, ugodno okruženje svima onima koji žele gledati nogometne utakmice. Nažalost, često puta to nije tako, često puta to zna biti i sasvim drugačije i evo ja se nadam da i ova konvencija će doprinjeti poboljšanju i kvaliteti samih sportskih događanja, a pogotovo onih navijanja i smanjenju tenzija na tim utakmicama. Imamo nekoliko replika i na vaše izlaganje, prva je poštovane zastupnice Dalije Orešković. Hvala, pa evo u vašem izlaganju dotaknuli ste se nečega što zapravo i nema toliko izravne veze sa samim predmetom dnevnog reda, ali ima veze sa našom koruptivnom hrvatskom stvarnošću. Istaknut ću nešto što mi je dobro poznato iz prakse, a to je činjenica da se na lokalnim razinama uglavnom lokalni dužnosnici nalaze u tijelima razno raznih sportskih udruga, vrlo često suprotno često odredbama Zakona o sportu. Svjedočimo činjenici da sportska inspekcija po tim pitanjima nije uspjela napraviti bilo kakav iskorak i tu dolazimo do problema koji proizlazi iz toga što su u dva različita zakona ova pravila različito riješena, pa se tu dužnosnici na loš način pozivaju na Zakon o sukobu interesa. Nije baš u svezi sa potvrđivanjem Konvencije Vijeća Europe, ali ako želi odgovoriti zastupnik izvolite. Da, u svakom slučaju financiranje lokalnog, a i nacionalnog sporta bez financiranja iz proračuna ne bi postojalo. Znači sport u Hrvatskoj bez financiranja iz bilo kakvog proračuna ne bi postojao. Dapače, slažem se sa vama i ja sam sigurno jedan od primjera koji su se izdvojili tj. maknuli iz odlučivanja, a onda i iz funkcije bilo kakvog sportskog djelatnika kada sam se počeo baviti politikom i mislim da to u svakom slučaju treba tako biti. Postoje sportske zajednice koje temeljem programa i bodovanja određuju tj. boduju i onda financiraju sport kako na lokalnoj tako na regionalnoj, a onda i na nacionalnoj osnovi. Slijedeće replike poštovanog zastupnika Josipa Šarića. Poštovani kolega Jenkač slažem se sa vama i vašom konstatacijom da trebamo razdvojiti pitanje navijačkih skupina u odnosu na huligane. Upravo smo svjedoci bili nedavnog potresa u Zagrebu gdje je navijačka skupina Bad Blue Boysi pokazala da su to iznimno humani i vrijedni i pošteni momci koji su se prvi praktički organizirali ono jutro i pomagali u Petrovoj bolnici u zbrinjavanju malih beba i, i njihovih mama. Pa dobro bi bilo da u javnosti izdvajamo one koji su huligani, koji stvaraju probleme, a da uvažavamo i cijenimo kako Bad Blue Boyse, tako i Torcidaše. Pa kad se sjetimo Domovinskog rata iz tih redova su upravo krenuli prvi hrvatski branitelji.

Apsolutno, ja mislim da i sama konvencija govori o tome, govori o integraciji, govori i o boljem povezivanju, pa mislim da je i to jedan dobar način i ono što svi uvijek govorimo da svako nedjelo ima svoje ime i prezime, tako i huliganstvo ima svoje ime i prezime. Mislim da policija redovno vrši snimanja na utakmicama i mislim da tu definitivno ne bi bio problem izdvajati upravo te koji su pokretači ili koji su sami činioci raznih nedozvoljenih aktivnosti. Poštovani zastupniče slažem se kad ste rekli da je sigurno u svim sportovima puno kvalitetnih sportaša i sigurno da mi kao društvo moramo sagledavati kompletnu cjelinu da sportska borilišta budu i sigurnija i bolja i gledanija. Ali jednu stvar ne smijemo sigurno zaboraviti, ova konvencija je dobra i dobro su da to bude, da svi zajedno kao društvo sazrijemo, ali moramo te mlade ljude sagledavati, ono što oni daju to je ljubav prema svojim klubovima i u tom činu moramo uvijek težiti da i u zakonu i u ovoj raspravi, da ti mladi ljudi svoju mladost ostavljaju s puno ljubavi za klubove, da mnogi naši sportaši idu, hvala Bogu, odlaze u inozemstvo, u bolje sutra, a da naši navijači uvijek su uz svoj klub i da na takav način moramo se i vrednovati [[Upadica: Hvala]] tu ljubav. Pa naravno, dapače cilj sviju, pa ja mislim tako i tih navijača je da budeju odgovorni dionici i svojih navijačkih skupina i da budeju doprinosioci kvalitetnog razvoja općenito društva i mislim da evo kao što ste i sami rekli, ova konvencija dapače govori o tome i mislim da ju svi zajedno trebamo podržati, a u onim slučajevima negativnosti da tu negativnost trebamo u svakom slučaju kažnjavati.

Kažu Latini „Repetitio est mater studiorum“, pa važno je da podcrtam na kraju ovoga dijela još jednu priču budući da mislim da se događa svojevrsna diskrepancija. Usta su uvijek puta nekima kada govore o navijačima kada im je to onako zgodno onda kad treba onda će ih ošinuti, a ja ću još jednom ponoviti. Kolege događa se diskriminacija građana koji su navijači, vrlo konkretno priča Rijeke, Armada na sjevernu tribinu ne može doći jer kažu zabranjeno vam je nošenje maskica, zabranjeno je momcima mojim Riječanima nositi maskice na sjeverno tribini, a onda na centralnu tribinu ti isti navijači ne mogu doći ako ne stave maskice. Što se događa? Tko će preuzeti odgovornost? Trebamo li mi opet u Rijeci organizirati se u neke legitimne prosvjede. Druga priča, ako popijete 2 pive normalni ste, miroljubivi, druželjubivi, radosni, veseli, pjevate domaće …/nerazumljivo/… pjesme, dođete na utakmicu imate 68 godina, no ono ste s Kvarnera, dođete lijepo na utakmicu, polija hop, napušeš 0,5, do 2 godine zabrane, najrestriktivniji zakon, do 2 godine zabrana svaki tjedan moraš se doći javljati u policiju. Zar je to demokracija, na takav način? Preko leđa hrvatskih građana, preko onih koji vole svoj klub. Ne znam znate li, a ja vam iz iskustva govorim koliko mladi ljudi troše svog novaca da bi mogli ići na gostovanja, da bi mogli svaki vikend pratiti svoj klub, to je ogroman financijski izdatak koji ti ljudi to rade zato jer vole nešto, jer im nije žao podnesti bilo kakvu žrtvu pa onda i financijsku da pokažu koliko vole svoj klub. Predlagatelji zakona i cijela ova priča opet pokazuje da nisu komunicirali sa bazom, da nisu komunicirali s navijačima. I ponovit ću moramo, mi svi skupa, svatko od nas graditi pravednu državu, pravedno društvo, nedopustivo je da ljudi koji su bili domoljubni grabežljivci prije Domovinskog rata, vozili viličare postanu milijunaši, nedopustivo je to, nedopustivo je da neki prije Domovinskog rata nisu znali razlomak zbrojiti, a poslije Domovinskog rata poduzetnici koji grade zgrade milijunaši, nedopustivo je da netko ubija ljude na moru, ubija ljude u prometu i onda zato jer je moćan, jer je pun novaca onda godinama i godinama do krajnjeg iscrpljavanja traju ti razgovori i traju sudski postupci dok ne ode sve u zastaru, to je nedopustivo, to nije dobro, to nije pravedno. Hrvatski građani ne žele takvu državu, želimo državu pravde, želimo državu poštenja, a onda te navijače Riječanina koji ima više od 100-tinu spašavanja, 100-tinu spašavanja uhiti se pod lažnom optužnicom, ime i prezime na naslovnici Novog lista, a ime pedofila navodno iz Jutarnjeg lista kako se piše, skriva se danima. Zar je to pravedna država? Tko će reći koji su te osobe koji su gnjide ovog društva koji su pedofili u svakom pogledu prema našoj djeci. Zar nemamo pravo to znati, gdje god oni bili? Od crkve, sporta, bilo gdje. Dakle, navijači su nam bili dobri '91., Zoran Miletić moj prezimenjak iz rijeke, '91. prijavio se otišao u HOS, navijači su nam bili dobri, Alen Fučak '91. iz Švicarske došao u rujnu se prijavio ko dragovoljac Domovinskog rata, Valter Lulić s 19 godina upisao Građevinski faks otišao u rat, Dean Božić posljednji vođa Armade, u drugom polugodištu Građevinske škole, rekao majci, pričao sam to prije kolege u veljači, kaže mama idem branit domovinu čim napunim 18, a majka ko majka, ma daj Deane ća pričaš gluposti. Zar su to zaslužili ti momci? Danas kad dolaze da se prema njima odnosi kao notornim kriminalcima, a prema notornim kriminalcima o zavisi koliko imaju novaca, pa neki mogu sve, neki mogu gradit vile od 10-tak miliona kuna na pustim otocima, neki mogu kupovati što god žele. Mislite da je to moguće?

Ministar financija Zdravko Marić posredstvom svog omiljeno biltena zvanog Jutarnji list izvijestio je hrvatsku javnost da u idućoj godini ipak neće biti ukinut porez na porez nekretninama. Dan poslije DORH je podigao optužnicu protiv čelnih ljudi bivše tvrtke Agrokor na čelu s Ivicom Todorićem. Koja je poveznica između čelnih ljudi Agrokora, ministra Marića, Jutarnjeg lista, EPH sada Hanza medija i pravosuđa? Oni imaju jedan zajednički nazivnik, a taj je bogaćenje na račun osiromašivanja hrvatskih građana tj. visoki porezi kojima se financira korupcija. Ministar Marić je sinonim zlouporaba bez ikakvih posljedica, čovjek čija karijera počinje u Sanaderovom Ministarstvu financija u vremenu kod to ministarstvo pogoduje Todoriću. Nakon promjene vlasi tadašnji državni tajnik Marić postaje direktor u Agrokoru. Iz tog vremena posjeduje sat marke Rolex čija je vrijednost prosječna godišnja plaća u Hrvatskoj. Jedan drugi ministar bivši Goran Marić izjavio je početkom afere Agrokor da je Ivica Todorić za otok Smokvicu 20 godina nije plaćao najamninu hrvatskoj državi. Taj je dug prema Hrvatskoj 2017. godine iznosi 200 milijuna kuna. Kako je moguće da je sve to godine do 2017. Hrvatska poslovala s Agrokorom, davala mu tvrtke u vlasništvu za 1 kunu, a taj isti Todorić je imamo samo po jednoj osnovi toliki dug prema državi. Nadalje, u ožujku 2017. Međunarodna agencija Moodys javno je obznanila da je Agrokor falsificirao bilance. U razdoblju od 2012. izvršni direktor u Agrokoru bio je upravo Zdravko Marić. Isti Zdravko Marić je s drugim članovima vlade bio jedan od tvoraca Zakona o izvanrednoj upravi pri čemu je grupa ljudi pod nazivom Borg tako izradila odredbe zakona da bi nakon usvajanja tog zakona ta ista grupa mogla zaraditi milijardu kuna. Tu dolazimo do DORH-a i pravosuđa. Do listopada 2017. Agrokor ne postoji kao tema. Da bi rastumačila priču o Agrokoru trebala bih 5 sati, a ne 5 minuta. Svi znamo kako se glavni uzročnik na likvidnosti u Hrvatskoj zvao Agrokor, kako se predvodnik uvozničkog lobija i uništavanja hrvatske poljoprivrede također zvao Agrokor, te da je ovo već spomenuto toliko veliko da je pravosuđe moralo reagirati baš kao i porezna uprava. Činjenica da pravosuđe nije reagiralo dokaz je da su u sustavu korupcije. U Hrvatskoj postoji nešto što se zove USKOK, posebno pravosudno tijelo za organizirani kriminal, hoće reći USKOK se bavi sofisticiranim složenim kriminalom, a DORH se bavi npr. putnim nalozima, što se smatra bagatelnim kriminalom. E vidite, kod nas se USKOK bavi putnim nalozima, a DORH Agrokorom. Zato kod nas istraga traje 3.g. A imali smo čuvani slučaju u SAD-u za Bernarda Madoffa gdje se radilo o prevari u visini od 50 milijardi dolara vrlo sofisticiranog financijskog kriminala i američko je pravosuđe u roku od 6 mjeseci pravomoćnom presudom okončala aferu, dosuđeno mu je 150.g. zatvora. Sad pogledajmo nepravdu koja vlada u Hrvatskoj. Ivica Todorić i dalje sjedi u dvorcu vidljivom s gotovo svih strana Grada Zagreba. Taj dvorac dobio je građevinsku dozvolu kao hotel, znači kao gospodarski objekt zbog čega je imao benefite poput odbitka PDV-a i priznatih troškova za investitora. Međutim, u Todorićevom dvorcu ne možete iznajmiti sobu, tamo živi on i njegova obitelj. Istodobno u Hrvatskoj postoji jedna druga obitelj koja se ne preziva Todorić, koja nije zapošljavala djecu političara i nije bila blagajna duboke komunističke države. To je obitelj Cvetković sa zagrebačkog Bukovca koja je u jednom trenutku zapala u financijske probleme i nije platila dvije rate kredita, nemilosrdno hrvatsko pravosuđe ovršilo je obitelj Cvetković, te obitelj s 5-ero djece uz pomoć specijalnih postrojbi policije izbačeno na cestu i tu dolazimo do ovršne mafije, pravosuđa i Jutarnjeg lista. Jutarnji list kao i velika većina mainstream medija u Hrvatskoj je o Agrokoru i o Ivici Todoriću pisala sa strahopoštovanjem i isključivo u superlativi. Na isti način su pisali i o Sanaderu, Mesiću, Josipoviću, kao i sada o Plenkoviću. To naravno ima svoju cijenu. Ti mediji u Hrvatskoj ne žive od svog rada, prodanih primjeraka ili gledanosti emisija već je politička vrhuška napravila različite metode doturanja novca poslušnim medijima, što je najteži oblik korupcije i najopasnije stanje za demokratski poredak. Ako se doda stanje u pravosuđu u kojem je kum Vladimira Šeksa predsjednik ustavnog suda Šeparović, predsjednik vrhovnog suda Sessa koji je zaboravio prijaviti prihod od Agrokora u iznosu od pola milijuna EUR-a, a predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Turudić koji je bježao od policije u autu vrijednom 150.000 EUR-a, onda je slika zaokružena u kojoj možemo konstatirati da postoje dvije Hrvatske. Jedna koja skapava i puni državnu blagajnu i druga vladajuća nelustrirana koja pljačka tu blagajnu. Svaka optužnica u slučaju Agrokor koja ne uključuje ministre financija, šefove porezne uprave, šefa USKOK-a i šefa policije iz tog razdoblja je manipulativna jer su te osobe morale biti upoznate s korupcijom u Agrokoru. Jučerašnja uhićenja u državnoj tvrtci Janaf su itekako terminski tako postavljene kako se ne bi govorilo o Plenkovićevoj odgovornosti u slučaju Borg, te o Marićevoj odgovornosti u slučaju Agrokor. Kad se navodne antikorupcijske mjere ne temelje na vladavini prava i utvrđivanju činjenica nego na trenutačnim političkim interesima onda su one manipulativne i izrežirane predstave iz kojih hrvatski građani neće biti obeštećeni za otuđeni novac

strane povampirene ustaše i kleronacionaliste koji su, šta? Mi hrvatski branitelji smo znači nacionalisti, takvi agresori u vlastitoj državi, kome to ide u prilog? Da li je to teza u građanskom ratu, revitalizacija?

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici, u ime Kluba IDS-a ali i građana Istarske županije želim s ovog mjesta izraziti oštro protivljenje najavi MUP-a o ukidanju policijskih poslova u Buzetu i Bujama koje bi u tom slučaju postale tek ispostave policijskih postaja u Pazinu i Umagu.

Želim ovdje otvoreno reći kako je naš zajednički stav da se pod navodnom racionalizacijom državnog aparata građanima još jednom pokušava podvaliti odluka koja će u konačnici srozati dosegnute standarde javnih usluga, a u ovom slučaju i narušiti osjećaj javne sigurnosti. Treba ovdje posebno naglasiti kako se gradovi Buzet i Buje nalaze na pograničnom području, a njihove 2 postaje pokrivaju cijelu kopnenu hrvatsku državnu granicu na području Istarske županije. Podsjećam da je riječ o turistički najrazvijenijoj županiji pa ovakav potez može bitno ugroziti i sigurnost brojnih gostiju koji ovdje borave. Neizbježna je činjenica kako područjem ovih dviju policijskih postaja prolaze ilegalne migrantske rute. No, upravo zahvaljujući prisutnosti i kvalitetnom radu tamošnjih policijskih postaja pokušaj ilegalnih prijelaza u velikoj se mjeri sprječavaju, a građani gotovo i ne osjećaju prisutnost ilegalnih migranata na svom području. Situacija je to koja bi se ukidanjem policijskih postaja bojim se vrlo lako mogla promijeniti.

Navodno bi se čak i povećao broj policijskih službenika na terenu, a smanjila bi se samo upravljačka struktura, načelnici s pomoćnicima i šefovi smjena. No, sama činjenica kako se uz to najavljuje i da bi ispostave bile otvorene isključivo u jutarnjim satima, a ne tijekom cijeloga dana kao do sada opravdano izaziva sumnju kako policijskim rječnikom operativnost policije neće doći u pitanje. Ono što mi se u ovoj situaciji čini gotovo nevjerojatnim je kako se policijske postaje gase dijelom i zbog nedovoljnog broja nedozvoljenih radnji. Ispada kako su građani Buzeta i Buja kažnjeni jer poštuju zakone i propise RH. Pitam se i pitam one koji su ovu odluku donijeli. Gospodo kakva se poruka time šalje i koja je slijedeća policijska postaja koju ćete ukinuti? Klub zastupnika IDS-a smatra kako se preustroj i reorganizacija mogu provesti i na niz drugih načina koji će doprinijeti željenoj racionalizaciji ali koji neće narušavati dosada ostvarene standarde javnih usluga i sigurnost građana jer upravo je kvaliteta rada policijskih postaja kao i prisutnost policijskih službenika jedan od razloga zbog čega je sigurnosna situacija na području gradova Buja i Buzeta vrlo povoljna. Vjerujem kako je svima u interesu da tako i ostane.

Izvolite. Uvaženi predsjedavatelju danas je dan kada je u Hrvatskom saboru tema korupcija stoga ću ovaj slobodni govor posvetiti nekim pitanjima koja već duži niz godina čekaju svoj odgovor. Moramo se suočiti sa činjenicom da u borbi protiv korupcije ne ostvarujemo rezultate, među najkorumpiranijima smo državama članicama EU, a indeks percepcije korupcije pokazuje trend i kontinuitet pogoršanja. Gdje je zapelo? To ćemo saznati iz izvješća nadležnih tijela koja će se uskoro naći na dnevnom redu raspravljane u Hrvatskom saboru. No, iz tih izvješća, pogotovo iz izvješća DORH-a, predsjednika Vrhovnog suda, Povjerenstva za sukob interesa i čitavog niza drugih proizlazi da je prije svega zapelo ovdje u Hrvatskom saboru. Kolege zastupnici, bez obzira iz kojih političkih stranaka dolazimo, bez obzira na to kojem dijelu političkog spektra pripadali, nosimo prije svega osobnu, a potom i zajedničku odgovornost kao članovi ovog zakonodavnog tijela da naš zakonodavni sustav učinimo pravednim, smislenim, racionalnim i učinkovitim. Ukazujem vam kao što sam to učinila jutros prilikom traženja stanke da se u izvješćima nadležnih tijela opetovano ukazuje na jedne te iste probleme koji su se mogli riješiti odgovarajućim izmjenama zakona na unatoč tome što iz godine u godinu primjerice DORH ukazuje na sve što je loše u kaznenom zakonodavstvu Hrvatski sabor po tom pitanju nije učinio apsolutno ništa. Tu prije svega mislim na prekratke rokove za podizanje optužnice, na neprimjerene i pravno neodržive odluke optužnih vijeća kojima se optužnica odbacuje, a isto tako i na prekratke rokove trajanja mjera osiguranja na imovini okrivljenika. S obzirom na broj korupcijskih afera koje se odnose na članove vladajuće stranke, a osobito onih koji se odnose na visokopozicionirane dužnosnike nameće se zaključak da takvo ignoriranje zakonodavca proizlazi iz namjere vladajućih da zaštite svoje i da mali gotovo zanemariv broj osuđujućih presuda za kaznena djela nije tek puki slučaj. Dojam da je borba protiv korupcije prije svega fingirana i lažna, šteti svima nama. I doista je previše korumpiranih političara, pa je i previše korumpiranih političkih stranaka. Ali nismo svi isti. Mi želimo biti konstruktivna oporba i predlagati rješenja jer rješenja imamo, pripremili smo ih prije nego što smo dobili priliku biti članovi ovog Doma. Ističemo da korupciju ne možemo riješiti samo kroz jačanje njezinog suzbijanja u području represije jer kada već dođemo u fazu provođenja kaznenih djela tada je uspješnu borbu protiv korupcije zapravo već kasno. Korupcija se mora riješiti dok je fazi prevencije, a ona proizlazi iz sustava. I zato vas pitam kolege zastupnici, jeste li spremni pozabaviti se strukturnim reformama, uistinu se otvoriti dijalogu pa i prema onim klubovima i političkim opcijama koji se nalaze na suprotnim ideološkim i svjetonazorskim pozicijama? Jeste li spremni tražiti konsenzus i najbolja rješenja? Možemo li javni interes i dobrobit države i svih njezinih građana staviti iznad pojedinačnih političkih interesa naših vlastitih političkih stranaka? Jer uistinu korupcija ima prije svega osobni, a ponekad i stranački predznak. No borba protiv korupcije ne smije imati stranački predznak, ona mora biti naš prvenstveni nacionalni cilj. Vladajući vrlo često spominju demografiju, no jeste li se ikada zapitali gubimo li zbog korupcije Hrvatsku? Tom pitanju posvetio se naš znanstvenik, docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Tade Jurić koji je dokazao da na iseljavanje, pogotovo na novi val emigracije prije svega utječe korupcija, slom institucija, neučinkovite institucije, nepotizam i klijentelizam. Smatram da bi primjer ovog znanstvenog istraživanja koje je objavljeno u obliku knjige trebalo uputiti na nekoliko adresa. Jedna od tih je adresa bivšeg ministra Gorana Marića jer njegova politička karijera i životopis obiluju primjerima stranačkog uhljebljivanja, klijentelizma, nepotizma i svih onih pojava zbog koje naš prije svega radni, a potom i intelektualni kapacitet napušta ovu zemlju. Jednom kada odu onda je opisuju kao državu u kojoj za njih više nema nade. Posljednji u nizu primjera da je stranačka iskaznica najbolja polica životnog osiguranja predstavlja njegovo zapošljavanje na radnom mjestu savjetnika uprave u jednoj državnoj tvrtci, a ta se situacija mogla izbjeći da je Vlada Andreja Plenkovića usvojila one prijedloge Povjerenja za sukob interesa iz prošlog saziva. U svakom svom govoru nastavit ću govoriti o prijedlozima iz Strategije suzbijanja korupcije koju smo pripremili i koju ćemo uputiti prije svega nacionalnom vijeću, a onda i svim klubovima zastupnika sa ciljem da se o njoj provede rasprava da iz nje pronađemo najbolje rješenje. Izvolite.

Uvaženi kolege, uvažene kolegice.

Ovdje sam prije desetak dana govorio o sportu, o poraznim brojkama o ulaganju u sport na razini EU, na samom smo europskom dnu. O alarmantnom stanju u sustavu financiranja amaterskog i profesionalnog sporta o tome se šuti. Na kraju sam govorio i o šamaru, mi filmani kažemo oćepi koja je početkom školske godine dočekala sportske djelatnike, trenere, male sportaše, a radi se o zabrani korištenja školskih sportskih dvorana, temeljenoj na preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja. Apelirao sam sa ovog mjesta časnog Doma na mjerodavne nadležne institucije da što hitnije donesu odluke da se osiguraju uvjeti, da se djeci sportašima omogući treniranje sportova u školskim sportskim dvoranama. Uvažene zastupnice i zastupnici, točno 15 dana nakon tog govora odnosno apela u zaštitu trenera, djece i mladih sportaša situacija na terenu vam je sljedeća, ja sam čovjek terena i čovjek mi je nekako uvijek najvažniji, ljudi su mi najvažniji. Gospodin Tomislav Družak iznio je podatak da trenutno 10.000 sportaša ne može se baviti sportom zbog trenutačnih preporuka. Naš ministar gospodin Radovan Fuchs mrtav hladan izjavljuje, citiram ministra „Školske sportske dvorane mogu otvoriti za korištenje klubovima tijekom vikenda uz pridržavanje striktnih mjera dezinfekcije nakon toga“ Ministre Fuchs ovom prilikom javno, a već večeras vam šaljem mail, ako niste znali vikendom sportaši imaju svoja natjecanja, svoje priredbe na kojima pokazuju vještine, na kojima su mukotrpno radili na treninzima kroz tjedne i mjesec priprema. Dakle vikendom, čak i kada bismo htjeli, djeca sportaši ne mogu trenirati iz prozaičnog razloga. Gospodin Božo Pavičin savjetnik ministra Fuchsa ovaj tjedan pak kaže sljedeće, citiram: „U prvoj fazi dvorane će moći koristiti svi seniori“, zamislite „odnosno profesionalni sportaši koji se pripremaju za razna prvenstva, a nemaju gdje trenirati. Za sada nema govora o tome da u večernjim satima u školskim sportskim dvoranama borave učenici uključeni u sportske aktivnosti jer bi došlo do miješanja učenika različitih razrednih odjela, što nije u skladu s preporukama za redovnu nastavu.“ Dakle, sportaši onih 10.000 koji trenutačno zajedno s njihovim trenerima oduzeto im je pravo na sport, na igru i na rad ostaju i dalje bez krova nad glavom. A što mi svi radimo?

Ja sam već u ovom Visokom domu u nekim raspravama i saborskim pitanjima govorio o pitanju povjerenja u državne institucije. Ovoga puta uzeo sam riječ u ime zastupnika kluba HDZ-a da na tu temu kažem još nekoliko riječi. Dakle, mi to povjerenje u državne institucije gradimo otkada smo počeli izgrađivati hrvatsku državu, od temelja kada hrvatskih državnih institucija nismo ni imali. Nismo imali ni ne samo državne institucije poput Ministarstva obrane, unutarnjih poslova, vanjskih poslova, nismo imali ni državne ustanove bilokojeg karaktera uključujući i HRT i ostale institucije. Dakle, u tom procesu nastojimo nekad s više nekad s manje uspjeha izgraditi, osnažiti institucije i učiniti ono što je nužno da bi država funkcionirala onako kako svi želimo a to je da u tom dvostranom procesu jer on nije jednostran, da kada tražimo od građana da imaju povjerenje i da podupiru rad, neki dan u raspravi smo govorili o radu hrvatske granične policije i hrvatske carine da im onda uzvratimo i podrškom i povjerenjem kao zastupnici i kao obični građani u poslu koji obavljaju. Dakle mi u HDZ-u i ponukani ovim nedavnim događajima, želimo naglasiti da smatramo da se nalazimo uistinu u jednom važnom trenutku i velikoj prilici, velikoj prilici da na tom području napravimo one važne iskorake koji će omogućiti da se to povjerenje koje je u interesu i institucija i hrvatskih građana osnaži i da tamo gdje je ono poljuljano ili izgubljeno, da se povrati. Teško je naravno na ovu temu govoriti nakon Scarfacea uvažene zastupnice Krišto izlaganja koja sve pojavnosti koje narušavaju izgradnju tog povjerenja, unatoč tog povjerenja, unatoč stajalištu da kada je u pitanju tema korupcije, ne smije imati stranačka obilježja i da je to zadaća svih nas, stalno to područje pretvaraju u prostor za stvaranje određenog stranačkog prestiža. Tu se stranački prestiž ne može postići ni na jedan drugi način nego otvorenim i iskrenim sagledavanjem bez nastojanja političkog profitiranja onoga o čemu se govori. Teško je slušati a kamoli prihvatiti tezu po kojoj je zbog podizanja optužnice protiv Todorića koja se nota bene priprema već jako dugo i koja je potpuno očekivana po nekima i zakašnjela, da bi kako bi to zamaskirao, predsjednik hrvatske Vlade, zatražio, isposlovao ili isfabricirao neke druge slučajeve pa skrenuo pozornost sa čega?

Dakle, mislim da se trebamo riješiti te potrebe da na ovakvim slučajevima ulazimo u taj, odnosno stvaramo od njega prostor za stranačko nadmetanje i da kao zastupnici upravo na tragu onoga što su i mnogi u ime klubova govorili, nastupamo prema tome sa jednakom željom da se takvi problemi rješavaju.

Zašto je teško? Zato što je potrebno izbjeći to da recimo kad se govori o međunarodnoj konvenciji koja bi trebala spriječiti nasilje i zaštititi sudionike sportskih događanja, pričamo i slušamo i ratnim profiterima, o onima koji narodu gule kožu, o onima koji su izdali Hrvatsku i njene ideale. Dakle mislim da bi se trebali koncentrirati i raditi svoj posao da bi konkretno a bi hrvatski građani imali u nas povjerenja.